Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. I sada će repliku na izlaganje uvaženog zastupnika Bošnjakovića imati poštovani kolega Ivica Mišić. Gubi pravo na repliku. Sljedeći je uvaženi kolega Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče. Kaže – borba je stala, alati su nam tupi, potrebno je to izbrusiti. Meni je jako žao što ovdje nema kolege Orsata Miljenića koji je bio ministar pravosuđa i što nema gospodina Šprlje, današnjeg ministra pravosuđa, pa bi veoma lako mogli odgovoriti na onu tezu koju je gospodin Orsat Miljenić ovdje rekao u replici prema meni, kada je rekao za onaj predmet gdje sam ja ustvrdio donekle i moj, a gdje je rečeno da su suci se izmjestili i Općinski sud se izmjestio jer kako bi se donijela presuda ako bi općinski sudac morao presuđivati nekome koga sreće u prolazu, koga poznaje i sa kojim je možda i prijatelj. Pa se nadam da nije iz tog razloga sve prebačeno u Vukovar da se tamo formira sud da to bude jedini sud za nas, jer razvidno je da u Vukovaru u gradu najvećih zločina koji su počinjeni nakon 2. svjetskoga rata da je najmanji postotak procesuiranja po pitanja ratnih zločina. Ako ste tamo stavili suce i naše slučajeve u Vukovar da bi nas lakše presudili, zašto ste onda u Vukovaru ostavili suce koji su bili i suci i radili u pravosuđu u vrijeme njihove krajine i gdje su svjedoci tim istim zločinima bili koji su se tamo činili i promatrali su ih, nisu ih sankcionirali i sada su ponovo oni u službi da ih i dalje ne sankcioniraju jer moguće sreću te bivše prijatelje kada znamo da su mnogi od njih i bili majori bivše JNA? Hvala lijepo. Odgovor uvaženog zastupnika Bošnjakovića. Hvala lijepo. Mi kada smo donosili 2008. ovaj novi Zakon o kaznenom postupku on je potpuno promijenio koncepciju zapravo. Osnovali smo znači uskočki odjel, pa PNUSKOK u Ministarstvu unutarnjih poslova i naravno u nekakvom početku primjene otvorili su se brojni procesi. I sada vidimo zapravo od tih brojnih procesa jako malo toga je sankcionirano i dovedeno do kraja. Očito je zapravo da je taj postupak doveo do određenog usporavanja zapravo unutar samih tih sudskih postupaka. Treba jasno detektirati koji su to razlozi i treba naravno ovaj zakon koji je mijenjan i ovo mu je 7. promjena treba zapravo vidjeti kako ga učiniti još učinkovitijim. Iako veliki postupci, moramo znati da su oni složeni i po nekakvim dokazima koje je tamo potrebno provesti. Zatim kada tu pogledamo i samo nejedinstvenu sudsku praksu, pa vidimo znači kada prvostupanjski sud donese jednu odluku, pa onda to dolazi u žalbenom postupku na viši sud, pa to viši ili Vrhovni vraća na ponovni postupak onda dolazimo zapravo do ovoga da to traje, traje i traje. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Bošnjaković, vi ste spominjali da u kaznenom postupku treba donijeti presudu u nekom razumnom roku. Evo, ja bih vas molio da nam kažete što je to razumni rok za neku istragu, za donošenje prvostupanjske presude za žalbu. Prema informacijama koje su objavljene u više knjiga svako odugovlačenje sudskoga postupka koje traje duže od 5 godina u europskoj sudskoj praksi predstavlja kršenje ljudskih prava. Evo koliko ja čujem u Hrvatskoj gotovo svaki drugi postupak traje više od 5 godina, a nerijetko traju i duže od 20, pa i 30 godina. Evo ovaj gospodin iz HEP-a što je ostao bez ruke i noge tuži se 31 godinu i još nije ostvario svoje pravo. Čudo je da je uopće živ nakon toliko dugotrajnog sudskoga postupka. Austrija ima 5 puta manje sudaca od Hrvatske i duplo brže sudi, donosi presude nego Hrvatska. A vi ste spomenuli i slučaj da Državno odvjetništvo kao nema dovoljno ljudi, da nema dovoljno sredstva. U Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske je zaposleno tisuću 700 ljudi, a on govori da su zaposlena dva čovjeka koja maltene se voze biciklom i nemaju pisaću mašinu. A kada pogledate proračun Republike Hrvatske evo od ove godine ja sam gledao to su desetine i desetine milijuna kuna koje se daju državnim odvjetništvima kako centralnom, tako lokalnom i još im je ove godine povećan proračun za 9 milijuna kuna.

Taj razumni rok ovisi zapravo o uvjetima konkretnog predmeta. Neki predmet je jednostavan, neki predmet je složen. Nekom predmetu je potrebno provesti ne znam dva ili tri vještačenja, u nekom nije potrebno provesti niti jednom, negdje se saslušava sto svjedoka, negdje se saslušava pet svjedoka i o tome ovisi koliko taj razumni rok je. Ali u svakom slučaju kazneni postupak ne može biti svojim trajanjem, svojom dužinom istrage on ne smije biti kazna za onoga tko je zapravo okrivljeni ili tko je osumnjičeni, na to se misli. I ste strane ako Državno odvjetništvo stalno ističe da nemaju dovoljno ljudi, oni imaju oko 400 državnih odvjetnika ovo ostalo su ljudi koji su zaposlenici, zapravo u tehničkim službama i to, sudaca imamo negdje oko 1500, a državnih odvjetnika na raznim razinama oko 400. Mislim da tu problematiku oko državnih odvjetnika ovaj ističe da ju treba objektivno iz analizirat i ako je potrebno još pojačat znači i materijalno i kadrovski da taj iskorak trebamo učiniti.

Kolega Bošnjakoviću, vi ste u svojoj raspravi istaknuli u više navrata da svaka presuda mora biti zakonita i da je najbitnije u tome da se nikad ne dogodi da nedužna osoba bude optužena. Tu se apsulutno s vama slažem, ali postavlja se pitanje što kad se radi o kontra slučaju? Npr. da državna institucija u ulozi tužitelja podnese prijavu i potom poduzima sve da ne dođe do presude pravomoćne. Npr. jednog predmeta u Varaždinu, 2013. godine državna revizija je utvrdila da je u gradu Varaždinu potrošeno preko 2 milijuna 530 tisuća kuna javne nabave bez propisanog postupka javne nabave. Sve je to proslijedila Državnom odvjetništvu, a Državno odvjetništvo umjesto da pokrene predmet i cijeli slučaj ono to prosljeđuje dalje u Ministarstvo gospodarstva Upravu za sustav javne nabave. Oni tada pokreću prijavu ali ne dostavljaju svu potrebnu dokumentaciju. Sud ih moli za dostavu svih isprava i dokumentacije 4. veljače 2016. daje im rok 8 dana oni tek 18. odgovaraju i sud cijeli predmet odbacuje jer u propisanom roku nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Pa da li se tu može govoriti čak i o zloupotrebi službenog položaja i ovlasti nadležnih osoba u Ministarstvu gospodarstva i da li je u biti cijeli slučaj bio unaprijed predodređen da optužnica bude odbačena?

Ali načelno postoje mogućnosti da neki žele opstruirati kazneni postupak i da zapravo neke stvari žele prikrit u tome. I upravo zato važno je zapravo da sva ova tijela koja funkcioniraju unutar sustava, tu mislim i na Državno odvjetništvo i na USKOK kao poseban odjel toga i na Ministarstvo unutarnjih poslova i na PNUSKOK da ispitaju znači, sve one relevantne činjenice vezano za eventualno počinjenje kaznenog djela. Ovdje ako sam vas dobro razumio Ministarstvo gospodarstva nije dostavilo Prekršajnom sudu tražene dokumente i radi toga je u principu prijedlog odbačen u svakom slučaju trebalo bi onda priupitat Ministarstvo gospodarstva zašto nije postupilo u tom roku koje im je dao sud? Hvala lijepa. Sljedeći je replika uvaženog zastupnika Tomislava Sauche. Nema ga, gubi pravo na repliku. I sljedeći je uvaženi zastupnik Alen Prelec. Izvolite.

Činjenica je, ja mogu konstatitrati da ovaj zakon u mnogo čemu ne štima i da ga treba popraviti. On je daleko od idealnoga, definitivno, mislim da je sudstvo jedan od najvećih problema u Hrvatskoj. Doslovno tako mislim i mislim da bi se svaki građanin i složio sa mnom i da ga treba popraviti. Ja ću govoriti, odnosno, replicirat ću vam na vaše izlaganje u onom dijelu, vi ste rekli da je osnovni smisao ovog zakona je borba protiv kriminala. Ali ja bih rekao i borba kako onemogućiti one koji zloupotrebljavaju određene kaznene prijave zbog nekog razloga.

Činjenica je da se to događa u velikom broju slučajeva. Kad se gospodin, kolega Miljenić govorio o predmetima govorio da je sa 830 tisuća predmeta smanjeno na 530 tisuća u njegovom mandatu. Ali mi govorimo o tome da mnogi podnose kaznenu prijavu radi kaznene prijave. Ja bih rekao radi sramoćenja, blaćenja ili bilo čega. Kako tu doskočiti? Kako onemogućiti one da to zloupotrebljavaju, da nedeskriditiraju ljude. Dalje, zakon je i predvidio teoriju podnošenja kaznene prijave zbog podnošenja lažne kaznene prijave. Što učiniti i u tom smislu, kako jednostavno onemogućiti ljude da to rade evo iz nekog razloga koji nije sami smisao rješavanja kaznenog dijela? Pa sami ste zapravo u svom pitanju rekli da postoji u našem Kaznenom zakonu koji je relativno mlađeg datuma i koji je poprilično moderan i u skladu se sa europskim direktivama i postoji kazneno djelo opisano i kao tako znači podnošenje važne kaznene prijave kada onaj tko ju podnosi je svjestan da tu nema ništa, a ima druge ciljeve diskvalifikaciju nekoga, diskreditaciju da je moguće i njega staviti kao objekt kaznenog postupka i izreći mu za tako nešto kaznenu sankciju. I nije sporno da toga u praksi ima i jasno da i tu treba postupati i mislim ako dođemo do nekoliko kaznenih presuda protiv takvih ljudi koji drugima žele naštetiti na takav način, da će to biti jedna dobra i generalna poruka onima drugima da to ne rade.

To je također iznimno važno jer mislim nije pravosuđe samo odgovorno vezano za donošenje kaznenih presuda, vezano za stanje kriminaliteta.

Izvolite.

Evo ja sam našao za shodno da govorim o ovom zakonu, iako unaprijed želim reći da govorim o nečemu što mi je potpuno nejasno.

Postavlja se pitanje, kakva smo mi javnost i kada bi pokušao odgovoriti na to pitanje, ja bih rekao da ovdje ima predstavnika stručne javnosti i to poštivam, ali ima i predstavnika opće javnosti, nestručne javnosti, opće. Ja spadam u ovu nestručnu javnost ovdje. Međutim, ta činjenica da spadam u nestručnu javnost ili u opću javnost nikako me ne opravdava pred odlukom hoću li glasovati za ovaj zakon ili ne. Ovaj zakon da bi prošao mora dobiti 76 ruku, a ja si sada postavljam pitanje na temelju kojih činjenica i znanja ću ja o tome glasovati. I doveden sam u poziciju da se kao čovjek i kao saborski zastupnik osjećam nesigurno i ambivalentno. Glasovati o jednom zakonu na temelju novinskog članka nije dobro, glasovati o jednom zakonu na temelju općeg mišljenja ili pretežno općeg mišljenja kojem sam izložen nije dobro, glasovati o jednom zakonu na temelju sticanja određenih političkih poena u ovom Saboru ili u pozitivnom ili negativnom smislu sasvim je svejedno, opet nije dobro. Ovdje smo predstavnici naroda i u tom smislu želim citirati velikog Nijemca ne samo po dimenzijama Helmuta Kohla koji je rekao „Radite za narod, nemojte se dodvoravati narodu“ i vodit ću se tom činjenicom, na ovaj način govorim o ovom zakonu. U tom smislu želim naglasiti dva problema, jedan je odnos samog saborskog zastupnika prema tom zakonu gdje sebe stavljam u poziciju najgoru, možda sam ja najlošiji tu, ali vodeći se s onim što je rečeno ovdje moram citirati neke izjave pa i tu koja nije daleko od istine „Ljudi ne vjeruju pravosudnom sustavu“ iako se ovdje ne govori o pravosudnom sustavu o cjelini, ali se govori o tri zakona što nije mala stvar. Tri zakona o kojima danas govorimo čine veliki dio tog pravosudnog sustava, gdje se kaže da ima povlaštenih ljudi i da pravosudni sustav to prepoznaje i prema tim povlaštenim osobama, bilo da su povlaštene iz ekonomskih razloga ili iz političkih ili nekih drugih, da je odnos prema njima drukčiji nego odnos prema nekim drugima. Interesantno je da govorimo o povlaštenim osobama, a da zapravo ne vidimo da i sami spadamo u te osobe, da itekako koristimo institut imuniteta i da možemo reći što hoćemo. Ja mislim da nije uredu, ja mislim da svak mora odgovarati za ono što čini. Spomenuto je ovdje u kontekstu ovog zakona da ima i populističkih izjava. Vidite, populizam možemo na različite načine tumačiti. Svaka politika koja ne pretendira na masovnost je ili licemjerje ili nije prava politika. Međutim, populizam koji želi, koji se iscrpljuje u tome i koji ima sadržaj u tome da želi napravit mnogima dobro je sasvim po meni legitimna priča. Druga stvar o kojoj želim ovdje govoriti to je sam zakon, sam prijedlog zakona. Pa je ovdje rečeno da i polazim od činjenice da je kriminalno ponašanje i kriminala sve više i više i zbog toga, upravo zbog te činjenice da je sve više i više, da ga je sve više različitog za mene je čak ta paleta još šira nego je zakonom predviđena prisiljava nas na jednu suptilnu ozbiljnost u donošenju ovih zakona. I nikakva ishitrenost niti brzina ne mogu biti niti direktiva, ne mogu biti razlogom da se donese jedan ovako ozbiljan paket zakona kojim bi mi dobili na vremenu. Ja ne znam koliko ćete se složit sa činjenicom da se sudi i da se kazna izriče zbog onoga ne što je napravljeno, jer to se ne može vratiti. Kazna se izriče zbog toga da se to ne bi ponovilo, da se pošalje poruka da se to ne smije ponoviti, da to društvo neće tolerirati i da netko za to treba snosit sankcije.

Ono se kažnjava kao poruka, da bi se poslala poruka da to nikome ne smije past na pamet i zato taj mora bit kažnjen koji je to napravio. Ali suštinski ne.

Govorimo o tome kako u procesu donošenja odluke ne učiniti još veću nepravdu.

Imajući to u vidu palo mi je na pamet kakav smo mi materijal dobili i kakve mi materijale uopće dobivamo. Ja moram ovdje bit iskren pa reći da ni jedan student na fakultetu na kojem ja predajem ne bi obranio diplomski rad kad mi poslao ovako koncipiranu i ovako nečitljivi materijal. Ja znam da ćete se mnogi sa mnom ne složiti i da ćete reći da je takva praksa, ali za Boga uvažavajući onu činjenicu da ovdje stojimo i mi koji ne znamo pravo i da moramo 50 stranica i 50 internetskih informacija konzultirati dabimo shvatili o čemu se radi, da je odluka koju donosimo vrlo problematična. Možemo ići linijom manjeg otpora i prihvatit ono što nam kaže odbor nadležni ili iz inata biti protiv. Nije ni jedno ni drugo rješenje.

Ja sam jutros pitao nekoliko ljudi na hodniku znaju li to šta je to koluzijska i interacijska opasnost. To pravnici znaju, u to ne sumnjam.

Možemo li to hrvatskim jezikom reći da nam bude jasno o čemu se radi? Kad se hoće nešto ne mislim da je zla namjera, možda je ovo najbolji zakon, možda nema ni jedne zamjerke ali zašto ga ne napravit razumljiv. Zašto ga ne bi napravili da je svakome jasan. Zbog čega to? Koji je smisao da se mučimo sa terminologijom a da ne govorim o tome da na jednom mjestu piše iz članka tristo, na primjer članka 356. dodaje se članak 356a. koji glasi i onda 356a. Vijeće ispitujući optužnicu može odlučiti o prijedlozima za spajanje i razdvajanje postupaka gdje se govori o mijenjanju članka zbog jednog zareza i jedne riječi, a onda ja moram tražiti na drugom mjestu gdje su objašnjenja. Ima toga, ali to je, ja nemam mentalni kapacitet ali ne znam tko ga ima da može sve to razumjeti i To je metodološki, to je gospodo oprostite mi, ali to zaista nema smisla. To nema smisla. Pa jel' može se to napravit čitljivije, jel' se to može napravit razumnije? Ako dobro razumijem, ako dobro razumijem a čini mi se da razumijem koliko je to prije bilo članaka ovog zakona? Jel' 564. Ne zanima nikoga to. Sada je na 160 stranica dobili smo izmjene gdje će biti negdje 135. članaka. Jel' moguće da netko kaže ja sve to imam u glavi i ja točno znam za to ću glasovati?

Direktive Europske unije kojih ima 6 ili 4, 5, ne znam, pa jel' bi bilo moguće da dobijemo, ja znam da ih ima na internetu ali uz potporu koju imamo u Saboru nemoguće je to pratiti, bi li bilo moguće da se barem oni da mi kažu da se isprintaju pa kažu evo to vam je ta direktiva i s obzirom na tu direktivu mi se odlučujemo za tu i tu varijantu koja je u skladu sa tom direktivom? Ovdje se bez propitivanja bilo čega traži od mene da glasujem. Kako ću glasovati ja ne znam. Kažem vam ne sumnjam u najplemenitije namjere, ali učinimo ovaj Sabor razumljivijim ne samo ljudima koji su zainteresirani. Nije slučajno da je mali broj zainteresiran za rad Sabora, nego i nama ovdje. Radi se o krucijalnim zakonima za funkcioniranje ove države, o odnosu čovjeka i čovjeka, o odnosu čovjeka i države, o odnosu pravednosti, o odnosu osjećaja sigurnosti. Molio bih vas da ovo shvatite dobronamjerno. Nije mi cilj destrukcija. Cilj mi je da poboljšamo rad ovoga Sabora, da svatko stoji iza svojih riječi, iza svojih odluka. To pokazuje i nazočnost naša ovdje u Saboru. Svi kažemo da je pravosuđe „rak rana“ ovoga društva. Hvala lijepa. Ali ipak ima zato replika nekoliko. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Dakle ako se ne varam vi ste član Kluba HDS HSLS, HDSSB. Ja ne znam jeste vi sada govorili ovdje u svoje osobno ime ili ste predstavljali stavove svog kluba? Po ovome što ste govorili vi ste govorili u svoje osobno ime. Za to ste trebali uzeti riječ i govoriti u pojedinačnoj raspravi, jer ovo što ste vi govorili pa onda vi ne funkcionirate kao klub. Pa što niste pozvali ministra da vam objasni ove stvari koje sada ovdje za govornicom postavljate pitanje nama? Dakle, ovo što ste vi rekli vama pokazuje da vi uopće ne znate kako funkcionira saborski rad, kako funkcioniraju klubovi, kako, da imate savjetnike. Pa ne znam što ste radili do sada? Dakle, ja sam naprosto šokiran s ovim što ste vi rekli. Vi govorite mi smo zainteresirana javnost. Mi donosimo zakone i ne možemo na ovaj način diskutirati. Vi svojom raspravom zapravo rušite ugled ovog zastupničkog doma. Prema tome, mi ovdje trebamo donijeti zakone koji će biti još bolji, nego koji su ovi sada kako bi došli do povećanja povjerenja građana u pravosuđe. Kako će građani vjerovati u naše zakone ako ih donosimo na način kako ste vi sada predstavili da vi radite u svom klubu? Pa to je katastrofa. Evo, htio sam potpuno drugo replicirati, ali sada više nemam vremena. Ja sam bio ovdje iskren. Ja sam govorio u ime Kluba.

Ako vi tu spadate, to je vaš problem. Dakle, ja sam izrazio svoje neslaganje s ovakvim načinom Sabora, sa ovakvim načinom razmišljanja, sa ovakvim načinom donošenja odluka i to je ono što mi je ovaj zakon mi je poslužio. Prije toga sam htio razgovarati i uzeti pet minuta, ali ovo mi je poslužilo da na neki način govorim osnovnim problemima ovoga Sabora i u donošenju zakona. Zar je sramota reći da ja nisam pravnik? Ako vi mislite da ste i pravnik i stručnjak za druga područja, ja vam se divim. I zato tražim jednostavnija objašnjenja da mogu mirne savjesti glasovati. Ja ne želim glasovati ako nisam siguran da je to ispravno. Ako vi to ne razumijete meni je žao.

Dakle gospodin Dodig na moju vrlo umjerenu raspravu na savjet kako se treba raditi da bi ovaj Dom bio više cijenjen od građana je rekao da ja ne znam misliti i ne mogu misliti svojom glavom. Prema tome, sve što sam govorio, govorio sam pokazujući da mislim svojom glavom. To nije bilo tako formulirano i ja procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Dodig, vi ste izjavili: „Ljudi ne vjeruju u pravosudni sustav jer ima povlaštenih osoba, jer prema njima je zakon drukčiji“ Ja se slažem s vama i baš zato i jesmo ovdje da o takvim stvarima raspravljamo i donosimo dobre, ispravne zakone. Ja neću govoriti o tim povlaštenima da li su oni krivi ili ne krivi. Ja ću govoriti u kontekstu onom kojem govorimo razuman rok ili da se postupci vode u razumnom roku. I sada možemo postaviti pitanje koji je to razuman rok? Mislim da je to osnovni problem jer je činjenica da je frustrirajuće, a prije svega to tako misle građani, a mi zastupamo građane ja mislim, barem bi trebali, kada se vode postupci u nedogled, to je doista frustrirajuće, vjerujem za građene, ali moralo bi biti i za nas. I onda u ovom kontekstu slažem se s vama, da ovdje ima povlaštenih. Ima ljudi prema kojim se vode kazneni postupci desetke godina. A o čemu to dosta ovisi?

E tu je problem. Ispada ona narodna „Koliko para toliko muzike“ i ispada da oni bogati si mogu omogućiti da se postupci vode u nedogled jel najvažnije je imati novaca i platiti dobrog odvjetnika. A onda kada platite dobrog odvjetnika onda možete svašta. Ima, ima i ja se slažem da novac čini ljude povlaštenim, ali zato smo mi ovdje da pokažemo da povlaštenih ne smije biti, ne samo zbog novca nego zbog pozicije koju zauzimamo. Mi ovdje automatski prihvaćamo da možemo reći i uvrijediti nekoga jer nas štiti imunitet saborski. To ne znači da ne smijemo govoriti, ali ako inauguriramo praksu da možemo reći nešto bez odgovornosti jer smo ovdje, inauguriramo praksu nejednakosti, ništa drugo. A slažem se s vama da novac je postao faktor koji neke ljude čini povlaštenijim ili ne, tu nema dvojbe nikakve. I da je to neprevedeno i nepravedno je zbog lošeg pravosudnog sustava ne zbog samog zakona.

Sljedeća replika uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Uvaženi kolega Dodig. Drago mi je da ste rekli da je ovaj zakon sam po sebi preglomazan, da bi se mogao brzo obraditi i on naime ima 564 članka. I iz tog razloga je još jednom podsjećam na činjenicu da nije bilo potrebe da se objedine tri zakona u jedan. Znači mi raspravljamo pojedinačno o svakoj direktivi i radi se o izmjeni jednog, dva članka, a sada kada imamo tri zakona glomazna, važna zakona koja zanimaju hrvatsku javnost, mi smo ih objedinili i završit ćemo ih u jednom danu bez pravog zaključka o tome što ovi zakoni donose i kako ste sami rekli kako o njima treba u petak glasati. Pogledajte koliko ima članaka a, b, c koji se stalno dodaju i uvijek iz početka se mijenjaju kako odgovara kojemu ministru pravosuđa, a u biti vidimo da se stanje u pravosuđu bitno ne mijenja. Kada ste spomenuli europske direktive, evo mi vidimo recimo da ministar pravosuđa ne razumije europske direktive i kako bi onda uopće mogao taj zakon dobro izgledati i na koji način bi vam ga on mogao dobro prezentirati ako on sam ne shvaća koji je smisao direktive koje želi prenijeti u hrvatsko gospodarstvo konkretno Direktive 48/2013. godinu. Vidjeli smo danas ujutro da predsjednik Sabora ne razumije odredbe Poslovnika. Mi smo podnijeli već danas prigovor na Odbor za Ustav jer evo vi kažete nisu ljudi pravnici. Možda bi nešto naučili kada bi se potrudili. To je doista veliki problem i žalosno je da pored takvih problema kakve mi imamo u pravosuđu mi ovako prelamamo preko koljena izmjene zakona ko što ste sami rekli bez pravoga razumijevanja i bez potrebe za ovakvim brzim postupcima kao što danas imamo.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Vi ste ovdje u svojoj raspravi potaknuli zaista jednu temu gdje ste govorili o složenosti zakona i o strašno puno odredbe koje ima. Dakle, tamo u renesansi postojali su ljudi koji su se razumjeli u sve. Mi se danas zaista ne možemo i ne trebamo niti možemo razumjeti u sve i to jasno treba reći. Svaki saborski zastupnik treba znati osnovne elemente zakona, no međutim ovdje je pred nama zaista set zakona koji su dosta teški. Trebamo znati da su dosta teški za razumijevanje, čak ni svi pravnici ni odvjetnici imaju određenih problema i tome je tako. Stoga i kroz rasprave se može raspravljati samo u onom dijelu o kojem čovjek ima nekakvih saznanja ili načelno. I zaista je činjenica da dolaze zakoni koji su jednostavniji za čitanje i zakoni koji nisu tako jednostavni za čitanje. Jednako tako ako se u stvarnom životu susrećete s nekim zakonom onda otprilike vidite šta je problem, ako tome nije tako ne. Ne samo da oni imaju tu veliku količinu odredbi, moraju ih očito imati nego zaista trebate imati određena znanja koja imaju pravnici da bi ih do kraja mogli razumjeti. Ali mi kao saborski zastupnici trebamo znati intenciju, trebamo znati što je smisao, trebamo znati zašto se mijenjaju i u tom smislu trebamo diskutirati. Meni je jasna vaša diskusija da u jednom času krenete čitati i onda se izbezumite ako niste se susreli s tim. Zato su izuzetno važna obrazloženja koja imamo u zakonu, obrazloženje uz pojedine odredbe iz jednostavnog razloga da možemo razumjeti koja je intencija zakona. Ima zakona, ja sam arhitekt cijeli svoj radni vijek susrećem sa zakonima i stvarno imam nekih s kojima imam problema u čitanju i nije mi problem reći da imam problema i zato je dobro da ste vi ovako diskutirali s ove pozornice. Ja sam se sa pravnom strukom susreo i kroz moj profesionalni posao kao sudski vještak, tako da mi nije potpuno nepoznata ta problematika i mogućnost snalaženja. Ali držim da o ovako važnim stvarima se mogu reći sve, ali na jednostavniji način i razumljiviji način. Čini mi se da se nije niti malo potrudilo, da nije uloženo niti malo truda da se to reče na razumljivi način. Intencija zakona Vlada kojoj ja vjerujem, kad kaže intenciju zakona ključne stvari koje su u pitanju. Meni je to skoro dovoljno, znate. Ja ne mislim da mogu opleminit taj zakon svojim prijedlozima, jer ljudi koji su ga stvarali znaju više od mene. Ali moram znat, mora mi se na jednostavniji način objasniti ta intencija. To što smo mi saborski zastupnici nigdje ne piše, nigdje nije određeno da mi smo kapacitirani da to i razumijemo. Ja sam uvjeren da možda podcjenjujem i ne bih želio da shvatite ovo kao vrijeđanje zastupnika, ali da veliki broj ljudi kojih danas i nema ovdje, koji su nezainteresirani da jedan dio i zbog toga što ne razumiju. Konačno forma o kojoj ja govorim, forma često puta određuje sadržaj. Forma često puta je u ovim stvarima itekako važna.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Zakon o kaznenom postupku koji je ključni dio ovog zakona koje danas imamo u objedinjenoj raspravi je sedmi puta, znači u odnosu na onaj temeljni u izmjeni, odnosno u dopuni.

Međutim, znajući i budući da sam bila i u prošlom odnosno pretprošlom sazivu Hrvatskog sabora kad smo čini mi se dva puta imali zahvate u ovaj zakon mogu reći da i ovaj prijedlog a i oni prijedlozi koji su bili unatrag nekoliko godina u stvari se zakon modificira, odnosno novelira u skladu sa prije svega nekakvom praksom i potrebama koje se javljaju iz prakse u kaznenom postupku ali i iz potrebe da se unapređuje prava, prije svega prava pojedinca bez obzira da li su na strani oštećenoga odnosno žrtve ili su na strani okrivljenika. I mislim da kroz u stvari ove izmjene, odnosno kroz ove četiri direktive za koje pretpostavljam da s obzirom da smo relativno dugo vremena prolazili kroz proces pristupanja EU i da smo apsolutno bili za to da se u ovom zakonodavnom okviru s njom uskladimo, da nemamo problema s time da, znači se usklađujemo sa direktivama koje unapređuju sustav sa razine iskustva naravno svih članica EU i sa razine standarda EU. Tako da u ime kluba HNS-a i HSU-a mogu reći prije svega u odnosu na ovaj dio koji se odnosi na novo definiranje žrtve da dapače podržavamo ove izmjene, odnosno to usklađenje sa direktivom jer se u suštini radi o povećanju prava žrtve u postupku. Naime, izmjena ima jako puno i ove diskusije jesu dobre na tragu toga da jedna velika većina nas ovdje nismo dovoljno u praksi ovog zakona. Jer da bi ovaj zakon sasvim znali vi ste morali bit u praksi što znači da morate biti, znači da nije sasvim jednostavno, znači pratiti sve izmjene koje su predložene. Zato mislim da dvojbe oko toga da li treba povećati prava žrtve u kaznenom postupku nisu nešto što bi mi ovdje trebali postavljati kao krucijalno pitanje da li ove izmjene zakona podržati ili ne. Međutim, ima nekih drugih dijelova zakona gdje se može raspravljati upravo o toj nekakvoj ravnoteži koja bi se morala u Zakonu o kaznenom postupku osigurati, a to je da je žrtva i okrivljenik imaju na neki način ista prava, odnosno da je ta priča cijela uravnotežena. Znači da se nikoga u tom postupku ne ošteti, a da se dođe do onog konačnog cilja koji ovaj zakon ima pred sobom, a to je da izreče konačnu presudu, odnosno kaže da li je netko tko je u postupku kriv ili nije kriv. Složila bih se s time da ovaj zakon je možda jedan od neću reći najvažnijih, ali sigurno zakon koji ima puno širi i jači društveni kontekst nego što jedna velika većina zakona o kojima mi ovdje raspravljamo imaju. I da bi ovakav jedan zakon možda trebalo puno plastičnije, opširnije i opsežnije prezentirat ne samo saborskim zastupnicima, nego i ukupnoj javnosti.

I zato imamo cijeli niz ogroman broj predmeta koji se gomilaju i uistinu bi ovaj Hrvatski sabor, ako bi o nečemu trebao najviše diskutirati je da pokuša u tom dijelu maksimalno učiniti cijeli taj sustav, odnosno, prisiliti ga kroz zakonodavne okvire da bude efikasan, da donosi presude na ispravan način. Međutim, ovdje je sadržaj nešto drugo, nije to, i u jednom dijelu je to ali nije to ključni dio sadržaja, nego je ključni dio sadržaja znači usklađivanje sa direktivama, odnosno, prilagođavanje cijelog postupka potrebama koje dolaze iz prakse. Mi u HNS-u jedino što, na što bi htjeli u ovom prvom čitanju skrenuti pozornost s obzirom da izmjene zakona kod nas, pogotovo ovakvih zakona, na žalost, ne proizvedu onaj pravi efekt kojeg mi očekujemo, a između ostalog je i to da budu efikasni i brzo primjenjivi na, u svom postupanju. Ovdje postoji jedna odredba u kojoj se govori, jedan članak u kojem se govori o ispitivanju pred policijom, odnosno mogućnosti da se istraga koja se provodi pred policijskim djelatnicima podvede kao dokazni materijal, odnosno, da bude pravovaljani dokazni materijal što apsulutno bi trebalo po našem mišljenju ubrzati određene procese i postupke. Međutim, pitanje je naravno one kod nas vječite dvojbe da li smo mi takve odredbe spremni primijeniti i u kojem roku i da li ćemo u tome biti efikasni? Po meni ovakvi zakoni, sve ovo što je ovdje predloženo ima dobru intenciju, samo je pitanje da li smo, da li je moguće implementirati u sustav na način da bude odmah efikasno i odmah učinkovito po donošenju zakona? I tu izražavam dvojbu upravo po ovom što sam rekla znači ispitivanje od strane policije odnosno dokazima koje podnese policija, pitanje da li su naši policijski djelatnici u ovom trenutku educirani, da li su spremni, pripremljeni da primjene ovaj zakon u punom opsegu kako bi imali one efekte koji se očekuju. To naravno bi opet trebala reći praksa, odnosno, trebali bi reći naši policijski djelatnici, odnosno naš MUP da li mi imamo mogućnosti tako nešto primijeniti ili će i tu dolaziti opet do na žalost propusta i to takvih propusta koji će opet te cijele postupke što često imamo slučaj vraćat na nekakve početne pozicije u ponavljanje postupaka itd. Znači to je nešto što ne znam da li smo sasvim precizno i da li nam predlagatelj može precizno reći da li je u okviru ovog prijedloga ili se eventualno može na neki način popraviti još to ili se nadopunit na način da to stvarno bude tako kako piše odnosno, da bude učinkovito. Isto tako mislimo da će i ovaj prijedlog oko snimanja samih postupaka, odnosno, privođenja dokaza da će i to na neki način unaprijedit, odnosno, povećat će ako ništa drugo i svijest onih ljudi koji sudjeluju u tome znajući da su ipak pod određenom mogućnošću da se provjeri i da se još netko upozna sa sadržajem onoga što i kako rade tako da mislim da je to određeni korak naprijed. Kao što smo rekli znači vrlo je opsežan, sam zakon je strašno opsežan, a i ove izmjene su velike. Intenciju podržavamo ali smatramo da možda u ovim nekim odredbama koje će u provedbi počet stvarat ili otvorit možda neke nove probleme. I mislim da i ministarstvo i ljudi u ministarstvu i odvjetništvo pa i policija mogu sasvim konkretno sugerirat u kom pravcu bi eventualno još neki popravci mogli ići kako bi spriječili da nam se dogodi da donesemo zakon koji nam će biti slabo primjenjiv odnosno neće biti primjenjiv na onaj način da ispuni naša očekivanja.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolegica iz HNS-a slušao sam uporno vaše izlaganje, ja ne znam, ja bih se pitao koliko dugo je vaša stranka na vlasti? Imali smo godine da napravimo funkcionalne institucije da te institucije ojačamo, a tu još vlada pravni javašluk koji nije viđen ja mislim od … republike. Vi spominjete policiju ovdje. Je li politika umijeće određivanja prioriteta?

Gdje ćete vi dobit specijalca policajca pet i pol tisuća kuna?

Na svakoj razini netko traži mito. Zato jer se nisu riješili ključni problemi, a tu nema vladavine prava. Ima vladavine nekakve mješavine socijalističkog zakona i Bog zna što još. I to je zašto imamo pola milijuna ovih neriješenih predmeta na sudovima i non stop se vrtimo u krug kao pas koji trči za svojim repom. Ja bih opet rekao na kraju da ovo me podsjeća na tu vječnu ljubavnu predigru, da nema pravih borbenih djelovanja. I dok sad to ne riješimo, ja bih rekao ovo će se dogoditi u Hrvatskoj, izaći će vam ljudi na ulicu jer stvorili ste pravni, vi ste odgovorni, ja sam sada ovdje u Saboru godinu dana nešto. Stvoren je paralelni pravni sustav jedan za moćnike, a drugi za običnu raju za seljake. Prema tome, idemo na pojedinačnu raspravu. I prvi će govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Uvažena tajnice evo ovdje imamo izmjene zakona i svi govore da su intencije dobre tj. nekakvo suglasje se postiglo uz određene i naravno da su intencije dobre. Međutim, zakonski okvir u vrlo bitnim zakonima se često mijenja. Promjenjivost je možda potrebna, ali da ide na bolje, međutim, ono što svi znamo a to najbolje prepoznaje i cjelokupni narod u Hrvatskoj je znači primjena tj. najveći je problem kada se ovaj zakon izglasa je znači da li će biti kao i do sada, a to je ono najgore donošenje presuda i cijeli taj proces koji se bude odvijao na način kao i dosada po ključu u ladici budu velike ribe, a male ribe u pravosuđu ostanu na vjetrometini, brzo ih se osudi, njihova prava su minorna. I to je jedan od najvećih problema u hrvatskom društvu što svi propisi, a najviše ovi propisi gdje je uključen cijeli taj kazneni postupak od policije, od istrage taj proces koji je dugotrajan u pravosuđu kako u istrazi, u DORH-u, USKOK-u, svim tijelima najveći je problem nepovjerenje građana u pravosuđe zbog korupcije u pravosuđu. Jer je nemoguće da nakon svega što se događalo u Hrvatskoj uglavnom nitko za ništa nije osuđen, osim par pojedinaca za ne znam, neka djela koja su ili guljenjem krumpira napravili ili na način par dana u zatvoru ili sl. Kada gledamo kako će nas mali čovjek gledati onda naravno da će gledati iz onoga što uvijek svi ponavljamo. Ako je čovjek napravio jaslice za prodati u svojoj kući i ako je to na tržnici prodavao ili negdje gdje je nezakonito, došla je policija tj. snage reda nadležne, privele su ga, napisale su mu kaznu, a netko tko je uništio cijeli gospodarski sustav u Republici Hrvatskoj od telekomunikacija, INA-e, energetike, gospodarstva kompletnog, poljoprivrede naravno ne odgovara nitko i naravno da je tu poruka katastrofalna poglavito na obične građane i na ljude koji žele ulagati, investirati u Hrvatsku. Zato je vrlo bitno da svi ovi zakoni koje dovodimo ne budu samo prazno slovo na papiru. Najbitnija je primjena. Najlakše je prepisati sve te direktive. Ali ako nije primjenjiv, onda smo još gore napravili jer će se provoditi selektivno, bez kriterija i naravno da će nastradati jedan nedužni ako nastrada nije dobro. Nije dobro zbog toga što je neprimjenjivo nešto najgore. Znači, to je izravno kršenje Ustava. Na tome treba inzistirati izvršna vlast, kako pravosudna tijela, tako policija, tako USKOK, tako DORH da budu profesionalni i da budu kriteriji za svakoga jednaki što u Republici Hrvatskoj nije. Znači slažem se osobno sa intencijom zakona zato što je zakon, ima napredak i po pitanju jamčevina, i po pitanju oduzimanja onoga što je stečeno bespravno tijekom pokretanja kada se tek pokrene ova procedura kazneni progon. Međutim, ja mislim da je krajnji učinak trebao biti, svaki korak je dobar.

Koji su stvarali imaju imovinski dobro stoje to je ok. Međutim, imamo jedan problem ono što je stečeno korupcijom, pljačkom poslije Domovinskoga rata da je to ostalo jednostavno, građani to vide da ti ljudi nemaju nikakve posljedice, kaznene posljedice. Znači moramo nabrajati sve što se događalo u Hrvatskoj, ali bespotrebno smo više puta ponovili i smatram dok, evo ovo je dobro i za tajnicu da čuje evo i cijelu Vladu i sve nas ovdje u Parlamentu da onoga trenutka dok se ne donese jedan dobar i suglasan zakon o porijeklu imovine, znači jedan zajednički zakon o porijeklu imovine kojim bi se utvrdilo kako su neki došli do svojih carstava da nisu bili u mogućnosti naravno oni ljudi koji su došli svojih trudom, radom, zalaganjem ili srećom dobili na Lotu. Međutim, nije toliko valjda bilo dobitaka na Lotu da su cijelu Hrvatsku opljačkali, da su mali broj ljudi bogati, a ne zna se na koji način su došli do tih sredstava, pa krenut ću od manjih sredina, od moje sredine gdje ja živim, pa sve ovdje prema Zagrebu. I ta pravna nesigurnost je osnovni problem. Znači, ključni problem da intencija zakona to je dobro, intencija zakona je dobra. Međutim, bez zakona o porijeklu imovine sve, pravna nesigurnost nikada neće u Hrvatskoj zaživjeti, niti će građani imati povjerenje ni u korumpirano pravosuđe, ni ostale institucije. Jer normalno što je neko bespravno stekao ogromne tvrtke uništio jednostavno na to građani obično ne mogu gledati. Izvolite. Poštovani kolega Bulj, ja sam opet slušao vaše izlaganje, ali ja mislim mi se moramo koncentrirati, uvijek je meni misterija, tajna zagonetka zašto mi u Hrvatskoj ne govorimo o, uvijek ponavljamo simptome jedne bolesti nikad uzroke te bolesti. Zašto ne kažemo pravu riječ u Hrvatskoj, a ta riječ nema veze sa ideologijom, ona se zove dekomunizacija. Kako možemo očekivati da nam vode institucije, imate dva čovjeka koja se mijenjaju gore tamo u Državnom odvjetništvu, kadrovi iz bivšeg sustava, kako će nam ti ljude modernizirati državu? Pogledajte ljude u strankama, ja se slažem po pitanju korupcije, a zašto izbjegavamo govoriti zašto je Hrvatska gdje je sada jer te točke po pitanju nisu nikada ta dekomunizacija i korupcija, druže snađi se, malo radi puno kradi, korijen toga je mentalni sklop, taložen u tom sustavu i korijen svega naših problema je moralno-etički jer su Hrvati kao i sve druge postkomunističke zemlje od Kazahstana do Urala od Urala do Jadrana izgubile, stanovnici nažalost duhovnu inteligenciju i moralni instinkt. To je zato što imamo toliko puno kneza drpislava. Vama piše strategiju o suzbijanju korupcije čovjek koji je možda maznuo love, kažem možda maznuo love, a bio je tajnik državnog poduzeća, danas sjedi u Ustavnom sudu. To je rekao drug Staljin ja mislim, rekao je da je bit politike kadrovska politika. Kako očekivate da će vam ti ljudi promijeniti sustav, ti ljudi čiji je mentalni sklop ostao tamo zaglavljen pedesetih godina prošlog sustava kada je glavna bila zapovijed, druže snađi se, malo radi puno kradi i to smo danas naslijedili. Šta je sa privatnim vlasništvom i pljačkom koja je izvedena ovdje do devedesete godine, milijune hektara poljoprivrednog zemljišta, tisuće poduzeća nikada vraćeno itd. Kolega Glasović složio bi se s vama da su svi totalitarni režimi pa tako i komunistički nanijeli velike štete hrvatskim građanima, ne samo štete materijalne nego i štete u rasipanju brojnih obitelji, a brojne su otišle u druge države. Znači ovdje je ključni problem što ste napomenuli, kazali ste vaš ustavni sud piše osobno, ja nisam glasao za te ustavne suce, vi ste u onome trenutku bili u klubu HDZ-a pa se onda glasalo jednoglasno HDZ i SDP za ustavne suce. Znači apsolutno ne smatram da kriminal, ponovit ću opet, ima ideologiju ni vjeru, ni naciju. Ali je isto tako činjenica da sve te strukture jednom UDBA, drugi put SIS, kasnije UNS i oni su jednostavno opstali kako u tim službama tako u strukturama pravosuđa i oni su tu, to je činjenica. Znači oni nemaju vjeru ni ideologiju, njima je isto bio komunistički režim, kasnije su postali tajkuni. Bili su u komunizmu neki činovnici unutar određenih tvrtki ne znam Agrokoru, kako je se zvao prije ili sličnim tvrtkama ili Tedeschi ili njegova obitelj ili kako je to već išlo, znači oni su uvijek funkcionirali na taj način. Ovi su funkcionirali unutar gospodarstva, ovi unutar pravosuđa, ovi unutar tajnih službi i njima samo okrenu kapu, tj. značku. Ali činjenica je da su svi totalitarni režimi nanijeli velike štete i činjenica je da je pravosuđe korumpirano i da je najveće nepovjerenje hrvatskih građana baš u pravosuđu. Hvala lijepa. Prije nego što pređemo na daljnje replike ja vas sve molim da se držimo teme. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bulj. Znači vi ste u svojoj raspravi rekli da treba donijeti Zakon o porijeklu imovine, pa dana ga evo vaš ministar ukida. Evo upravo ga danas ukidamo. Znači imamo Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine i što radimo, ukidamo ga. I sada vi kažete donesimo taj isti zakon. Imali smo zakon odličan je zakon, nikoga nije provodio. Evo mogli ste ga provodite, imali ste godinu dana i tri mjeseca vremena koliko ste u Vladi nisam vidio da je bilo kome po tom zakonu oduzeta imovina. Oduzeta je nikome.

A što se tiče ovoga što je rekao gospodin Glasnović i što ste vi sami rekli, evo imate recimo iza toga gospodina suca podnesena kaznena prijava da je uzeo novčana sredstva u iznosu od 630 tisuća eura u 11. mjesecu 2016. godine. Vi imate ministra pravosuđa, trebali vam citirati šta je rekao vaš ministar policije? Smatram kako u Ustavnom sudu ne može biti osoba koja je krila identitet za koju postoji ozbiljne indicije da je uzela mito. Poruka koja šalje sazivu kojemu je takav čovjek, a vodi ga čovjek koji to tolerira, najveća je prijetnja, pazite sada, nacionalnoj sigurnosti i unosi nepovjerenje u pravni sustav RH. Znači to je izjava aktualnog ministra. Što ste poduzeli od kaznene prijave 23.11.2016. godine?

A koliko sam digao kaznenih prijava vi zasigurno niste i koliko je dignuto od tih istih protiv mene, kada bi ja digao kaznene prijave, pa moremo to vidjeti. Znači imao sam uvijek građanske hrabrosti, a … dok nisam bio u Parlamentu dok nisam imao imunitet i dok nisam kao neki vaši cvilio da mi se ne skine imunitet. Neću cvilit. Kužite? A što se tiče samoga Zakona o porijeklu imovine, ako ga nitko ne predloži, nadam se ja sam ovamo potpisao isto zakon kad ste vi predavali prijedlog zakon koji je bio dobar, znači, o osnivanju povjerenstva za određenu također opljačkanu našu instituciju i ustanovu vrlo bitnu. Također se nadam da ćete vi potpisat meni.

Ja sam digao europske kaznene prijave protiv tajkuna koji su uzeli novac za oružje u Sinju. Ja osobno i prozivam ih i pozivam državnog odvjetnika gdje su pare. Imenom i prezimenom sam znači spomenuo.

Mi moramo biti ustrajni, a prigovaranja na ovaj način zaista ne dovode do ničega. Sljedeća pojedinačna rasprava uvažene zastupnice Dragice Roščić. Pozdravljam predstavnike predlagača ovog zakona. I ovaj zakon je donesen zbog potrebe na koje su ukazivale smjernice koje smo prihvatili u postupku pridruživanja Europskoj uniji, ali imamo izmjena na koje nisu utjecale smjernice znači u ovom zakonu. Kratko o njima čak i ispred klubova su se osvrnuli i gospodin Bošnjaković i gospodin Orsat, a na početku i u replici gospodin Salapić. Radi se o produženju rokova istrage, podizanju optužnice, znači produženju rokova za podizanje optužnice, uvođenje instituta povrata u prijašnje stanje i instituta povlačenja optužnice i vračanje u prijašnje stanje. Radi se o svega tri članka, a nekako bez obzira što ih je malo, kad je malo tih članaka, kad su male izmjene ja uvijek volim reći „u detaljima je vrag“ tako da volim i razmotrit da li ima sankcija u koliko se ti rokovi koji se sad produžuju premašuju i naravno tu se postavlja pitanje, a i kad pričamo o kaznenom zakonu svi se nekako ovdje danas osvrćemo na pravnu sigurnost. Gospodin kolega zastupnik jedan od naših danas izlagača je rekao da svako petstoti sudionik znači kaznenog postupka i javnost kada pričamo o kaznenom postupku manje nekako je zainteresirana za pojedine dijelove koji se odnose na položaj optuženika, okrivljenika, jer se svi nekako nadamo da nećemo i težimo tome da nikad se ne nađemo u toj ulozi. Ali ono što nas zanima je da se svi događaji i kaznena djela koji se dese da se ljudi osude i da taj postupak traje brzo. Znači, odnosi se moja pojedinačna rasprava na članak 75. kojim se mijenja znači članak 229. Zakona o kaznenom procesu gdje se produljuje istraga, te članak 95. kojim se mijenja članak 356. a koji se odnosi na vračanje optužnice. I na članak 98. kojim se mijenja članak 365. i kojim se određuje između ostalog i rok za podizanje nove izmijenjene optužnice. Ono što je predlagač danas govorio da se u odnosu na rad Državnog odvjetništva predlažu izmjene kojima je cilj dodatno uravnotežiti zahtjev za učinkovitošću kaznenog progona. I tako se uvodi institut proširenja istrage koji je poznavao zakon iz 97. godine, a koji je nužno ponovno propisat zbog potrebe na koju je ukazala svakodnevna primjena Zakona o kaznenom postupku iz 2008. Također se navodi da se predlaže jednostavniji koncept produljenja istrage radi rasterećenja državnih odvjetnika od administriranja prilikom formalnog produljenja istrage, te se produljuju prekluzivni rokovi, naravno, da smo svi osjetljivi na prekluzivne rokove jer tad nam znači, poslije toga nema nikakvih pravnih mogućnosti one nisu dopuštene ako propustimo te rokove. Znači, nisu dopuštene pravne mogućnosti dalje za podizanje optužnice uz uvođenje instituta povrata u prijašnje stanje u koliko optužnica nije podignuta u zakonskom roku iz opravdanih razloga o čemu odlučuje sud. Nadalje, znači predlagač navodi da su detaljno normirani instituti povlačenja optužnice i vračanja optužnice čija je podnormiranost u praksi izazivala određene nedoumice. I smatram da doista praksa pokazuje da se određeni postupci, odnosno istrage ne mogu provest u zadanom roku. I isto tako da nam dolaze optužnice koje nisu dovoljno pripremljene i shvaćam znači opravdanost ovih zahtjeva da se to produži. Ali moram znači reći da moramo paziti u svemu ovome na načelo pravne sigurnosti na žrtve i da bi bilo uputno, nedavno smo u Saboru govorili o procjeni učinaka pojedinih zakona, te bi trebalo vidjet šta se je to desilo 2007. kada smo mi prešli iz jednog sustava znači, istražnog postupka u drugi. Znači, kada smo prebacili sustav istrage sa suda na Državno odvjetništvo. Da li je to znači, proizvelo te učinke koji su se tražili i da li će se učinkovitost istrage povećati tako da produžimo samo rokove ili ipak su tu potrebni nekakvi drugi zahtjevi po pitanju edukacije, po pitanju možda jačanja ljudskih kapaciteta i sl. Znači, prije desetak godina dugo se je raspravljalo s velikim interesom, znači i javnosti i državnih odvjetnika treba li mijenjati odredbe Zakona o kaznenom postupku koje se odnose na istragu i znači, Republika Hrvatska kao i većina tih kontinentalnih zemalja ona ima jedan mješoviti sustav, znači, u tome dijelu gdje bira ono što je najbolje između inkvizitorskog i akuzatornog tipa kaznenog postupka. I u tome je važno da izaberemo ono što je najbolje. A ključni tada argument da prebacimo istragu sa suda na državnog odvjetnika je bilo da će se tada, jako bitno će se izmijeniti trajanje istrage, da će istrage biti brže i sada smo vidjeli da se to u određenom dijelu ne događa odnosno da postoje zahtjevi da one budu duže. Pošto je ovo prvo čitanje bilo bi dobro vidjet, znači te učinke koji su se desili 2008. znači do drugog čitanja i razmislit da li ćemo doista učinkovitost istrage povećati ovim mijenjanjem. Također znači kada prebacujemo istragu sa suda na Državno odvjetništvo imamo jedan neformalniji, brži postupak i gospođa koja je izlagala ispred kluba HNS-a isto tako je rekla da je brine to što se ovim zakonom dokazna vrijednost daje i policijskim tim ispitivanjima i slično. Znači ono što je praksa pokazala kada dođe znači do policijskog istraživanja iako zakon to definira kao dokaz u postupku većinom se propituju takve odluke koje nisu donesene, znači istraga odnosno podaci kojima se nije došlo radom suda u istrazi i da se vraća postupak i cijeli, znači postupak istrage odnosno kasnijeg utvrđivanja činjenica još duže traje jer se smatra da, znači takvi dokazi do kojih se došlo na takav način nemaju onu snagu i vjerodostojnost kao radnje koje je proveo u prijašnjem sustavu istražni sudac. Tako da je vrlo važno da razmotrimo znači te učinke koji su bili do 2008. koji su bili sada. I da, imali smo sad puno izmjena Zakona o kaznenom postupku.

I sad bi bilo važno vidjeti da li ovim izmjenama u stvari izbijamo argumente zbog kojih smo donijeli znači zakon. Rekli smo da prebacujemo istragu sa suca na Državno odvjetništvo jer će se ovaj cijeli postupak skratiti i sada produžujemo rokove. Znači previše je izmjena i trebalo bi razmotriti da li ipak ove izmjene treba ostaviti za jedan postupak, odnosno za donošenje novog Zakona o kaznenom postupku.

Pa eto, htio bih pitati zastupnicu, kolegicu smatra li ona da je najveći problem u hrvatskom pravosuđu proceduralne naravi, znači recimo Zakon o kaznenom postupku na primjer ili je veći problem u Hrvatskoj to što, znači državne institucije pokrivaju i štite političku korupciju najviše razine, političku korupciju kao što je slučaj bio Ive Sanadera kojeg se davnih dana optuživalo za kriminal prije negoli optužnica uopće bila napravljena s napomenom da mi je glavni državni odvjetnik rekao u živo u razgovoru jedan na jedan, da Ivo Sanader nikada neće bit osuđen. I da li je problem to što suđenje Nadanu Vidoševiću još uvijek nije počelo kao ni suđenje Milanu Bandiću i cijeloj jednoj galeriji likova koji su doslovce politički zaštićeni. Ja bih htio ovdje istaknuti i slučaj jednog ustavnog suca ako na žalost, ako mogu pročitati znači kaže ovako: Veli, rekao je Vlaho Orepić: „Smatram kako u Ustavnom sudu ne može bit osoba koja je krila identitet za koji postoje ozbiljne indicije da je uzela mito.“ Pazite dalje što kaže jedan od trojice koji su uzimali novac u Austriji.

Kazao je Ropuš sa zapisnika Danijel Ropuš koji je potpisao.

Pa smatram da je najveći problem često u hrvatskom društvu što kod kaznenih postupaka želimo istrage prebaciti u medijski prostor, u sabornicu a tome tu nije mjesto. Mi smo tu znači da osiguramo optimalna rješenja, znači za pojedine institute i da zaštitimo sve subjekte u kaznenom postupku.

Kolegice Roščić, u svojoj raspravi istaknuli ste i vi sumnju u kvalitetu zakona obzirom na ovu sedmu izmjenu i na produžavanje rokova za istražne radnje. Svjesni smo svi da postoji sumnja u pravosudni sustav u RH i da produžavanjem rokova za istražne radnje nećemo ići s tim da vratimo povjerenje u pravosudni sustav. Nećemo pomoći ni žrtvi da pravovremenom presudom on dobije kakvu takvu satisfakciju, ali s druge strane nećemo ni kroz razvlačenje istražnih postupaka to osumnjičeniku omogućiti da na vrijeme otkloni sumnju ukoliko je optužnica protiv njega zlonamjerna ili nešto slično. Mišljenja sam pa i vas pitam da li bi bilo mudrije da više novca uložimo u pravosuđe da više novca uložimo u proceduralne radnje za izvide, vještačenja slično, kvalitetnu tehničku opremu i podršku istražnim sucima i ljudima u sustavu jer je i sam državni odvjetnik izjavio da za neke izvide nisu imali novca i zato nisu podignute optužnice.

Jer ako ćemo kratkim rokovima postići da se donose krnje optužnice bez nekakvih čvrstih dokaza i ako će se u javnosti percipirati da skraćenim tim rokovima imamo optužnice koje završavaju stalno nekakvim oslobađajućim presudama, samo moramo bit oprezni ne smijemo baš gledati način na koji mediji percipiraju općenito te postupke. Jer to što je nešto završeno kao oslobađajućom presudom ne znači nužno loše, pogotovo ako je jako brzo prošao taj postupak ne znači da je to kriva bila presuda. Ja kolokvijalno ne mogu reći da je ovo loš prijedlog, ali bi osobno pošto je ovo prvo čitanje voljela vidjeti još nekakvih razloga zašto je ovo ovako doneseno i voljela bi vidjeti nekakvu procjenu tih učinaka koji smo imali od 2008.

Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Tomislava Sauche. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolege zastupnici i kolegice zastupnice, danas je o ovoj temi zaista bilo dosta toga rečeno. Kolega Miljenić i kolega Bošnjaković su zaista kao i bivši ministri, kao stručnjaci mislim da su iscrpili više-manje sve ove stručne aspekte ovoga zakona. Ja sam razmišljao danas dosta o tome da li uopće da se javim na ovu temu ili ne. Ali naprosto smatram svojom dužnošću kao saborskog zastupnika da neke stvari o ovome ipak kažem. Ove izmjene koje danas idu, dakle ja smatram da jedan dio tih izmjena je dobar. Za jedan dio smatram da nije dobar i tu sam evo na tragu onoga što je kolegica Roščić bila govorila i mislim da je jako dobro tu bila rekla i vidim da je zaista izvrsno upućena u ovu tematiku. To je težak zakon. To je zakon koji na fakultetu prava predstavlja jedan cijeli kolegij čime se bave odvjetnici specijalizirani cijeli svoj život i još uvijek se ne mogu u potpunosti snaći baš u svakoj normi. A mislim da u tom nesnalaženju ili pravnoj nesigurnošću doprinose i relativno česte izmjene i dopune ovoga zakona. I mislim da bi bilo dobro da prekinemo sa tom praksom i da pogotovo kada imamo ovako važne zakone koji su procesni zakoni, zakoni koji definiraju jedan postupak u kojem na kraju može rezultirati nečim što je za svako ljudsko biće najgore, a to je gubitkom nekih ustavnih prava, osobnih sloboda, gubitka imovine, gubitka časti, gubitka ako hoćete u prenesenom značenju i života, da moramo zaista biti izuzetno pažljivi i da moramo sagledati to iz svih gledišta koliko god da možda to koji put može biti nepopularno.

E sada, tu se postavlja pitanje što se s time dobiva, dakle kakav sustav treba biti? Da li je netko kriv samo zato što je netko u njega upro prstom i rekao ti si kriv? A da li je netko kriv zato što je već u stadiju kada je protiv njega podnesena kaznena prijava? Da li je kriv kada je protiv njega pokrenuta istraga? Nije. Na svu sreću nije i zato to je definirano i u Ustavu i u ovome zakonu i to je upravo to načelo presumpcija nevinosti na koju se tako često zna zaboraviti u javnom prostoru i u ovoj sabornici i u medijskom prostoru, je nešto što zaista trebamo čuvati i moramo se suzdržavati od etiketiranja bilo koga sa razno-raznim etiketama lopov, kriminalac, trebao je završiti već prije u zatvoru, zašto nije. Sustav, nas su učili na fakultetu da mora biti brz, učinkovit ali da mora biti pravedan. Kako pomiriti te legitimne interese da sustav bude, da sustav bude učinkovit, da u relativno brzo razumnom roku dovede do čega? Do presude oslobađajuće ili osuđujuće. Da bude pravedan. Dakle da nitko ne bude osuđen za kazneno djelo koje nije napravio. Da bude učinkovit da se ne troše nerazumna sredstva na kazneni progon. No međutim, ono što danas sam tu vidio i iščitao iz ovih izmjena i dopuna, iz izlaganja ministra pravosuđa da se želi nekima od ovih izmjena rasteretiti državno odvjetništvo. Mislim da bi bilo puno pametnije i da bi bilo učinkovitije da se rađe tom državnom odvjetništvu da što svaki put državni odvjetnik traži više proračunskih sredstava i za edukaciju državnih odvjetnika i za njihovo daljnje usavršavanje, i za njihove materijalne uvjete rada koji zaista nisu bog zna kakvi i da im se da jedan kvalitetan zakonski okvir unutar kojeg mogu djelovati. Mislim da je to puno pametnije nego produljivati rokove za određene radnje u kaznenom postupku koje će na kraju dovesti do toga da imamo procese koji će trajati izuzetno dugo i što stvara kod osobe koja je predmet kaznenog postupka naravno normalno ljudski jednu kontinuiranu nelagodu i nesigurnost, s druge strane javna percepcija je da nam pravosuđe ne funkcionira, da se presude ne donose. Dapače, mislim da radimo kontra uslugu. A ono što ne mogu ne primijetiti je da su sve ove relaksacije rokova u pravili in favorem državnog odvjetništva. Dakle, ne i druge strane. A jedno još od stvari koje su nas učili na fakultetu, je to da bi trebalo postojati nekakav barem osnovni balans oružja da se tako izrazim između tužilaštva i obrane. Sadašnja situacija je daleko od toga. Dakle, imamo jedan sustav u kojem do jedne određene faze postupka naprosto tijela progona imaju inicijativu, imaju velike ovlasti, imaju velika prava, a druga strana se u principu može samo nadati najboljem. Iako naravno postoji u Zakonu obaveza da sva državna tijela gledaju sve dokaze koji idu u korist, koji idu i na teret osobe koja je pod istragom. Ali u pravilu to na žalost tako ne ide. Zato mislim da za ovakvo rješenje gdje se produljuju još dodatno rokovi istrage za još dodatnih ja mislim pola godine ako se ne varam i da ti rokovi više nisu prekluzivni, nego instruktivni da je jako loše i da o tome treba definitivno razmisliti. I također bi se dotaknuo instituta povratka u prethodno stanje koje po meni nije ovdje baš u potpunosti razjašnjen i mislim da će staviti okrivljenika, dakle obranu često puta u vrlo tešku poziciju. Dakle koliko sam ja upoznat sa Zakonom o kaznenom postupku, a nisam stručnjak, doduše završio sam taj fakultet ali kao što sam rekao to je velik, veliki, veliki ispit i vrlo teška materija. Obrana takav luksuz nema. Dakle, svi rokovi koji se tiču obrane su u pravilu prekluzivni. A u ovom slučaju dakle imamo poziciju DORH-a koji raspolaže sa ogromnim aparatom, sa ogromnim ovlastima kod kojih je rok instruktivan. Da privedem raspravu kraju, mislim da je zaista vrijeme nakon 7 izmjena i dopuna ovako važnog zakona da se pristupi jednom cjelovitom, kolega Ok, jednim cjelovitim izmjenama ovoga zakona i ne samo ovoga zakona. Trebamo pogledati i sagledati Zakon i o Državnom odvjetništvu i Zakon o USKOK-u. To je sve skupa dio jednoga sustava znači kaznenog progona. Pogotovo kod definicije žrtve. Također što se tiče zamjene tj. ukidanja jamstva za utjecaj na svjedoke, mislim da to nije ništa strašno. Mislim da je dobra ova definicija dakle da je ostalo za mogućnost zamjene znači jamčevina za slučaj opasnosti od bijega. Ali sa ovim produljivanjima rokova i mogućnošću povrata u prethodno stanje naprosto se ne mogu složiti, a i razgovarao sam sa dosta kolega iz struke odvjetnika koji također smatraju da ovo nije baš u potpunosti u redu. Mislim da bi trebali, možda je sada ovo nekakvo prelazno rješenje, prelazno stanje ali mislim da bi trebalo između ova dva čitanja ovaj dio popraviti i da bi onda zaista trebalo krenuti u jednu sveobuhvatnu izmjenu i da svi članci budu na jednom mjestu.

Prva je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Uvaženi kolega Saucha, pa bio sam svjedok rada hrvatskog pravosuđa upravo u vašem slučaju ovdje u Saboru imao sam prilike svojim očima gledati jednu farsu u režiji državnih institucija, a objasnit ću i zašto. Jedine osobe do vašeg slučaja koje su izravno nakon skidanja imuniteta završile u pritvoru su bile u ovom Saboru dvije. Branimir Glavaš koji je bio optužen za likvidacije civila i Ivo Sanader bivši premijer koji je bio optužen za milijunske malverzacije, krađe itd. I onda u ta dva pojedinca odjedanput se dodaje vaš lik i traži se pritvaranje za vas po kojoj osnovi. Na taj način vašim pritvaranjem cilj je bio stvoriti privid u javnosti da ste vi krivi, privid da je suđenje samo stvar formalnosti i općenit stav da ste vi zapravo osuđeni bez suđenja. Takav način rada DORH-a je sramotan tim više što se radi o zastupniku u Hrvatskom saboru kao najvišem predstavničkom tijelu građana. S druge strane, kao što sam rekao postoje prema iskazima svjedoka i samog ministra u Ustavnom sudu ljudi koji su uzimali enormne cifre za mito. Postoje ljudi koji su i priznali krivnju kao slučaj gradonačelnika Virovitice iz redova na žalost HDZ-a i postoji još puno, puno. Međutim, ja nisam vidio da dok je bio ministar da se Kalmetu slalo u pritvor, nego se sada nakon što je on izgubio moć i utjecaj u HDZ-u sada kada im više nije potreban, sada kada ga se žele riješiti sada se podiže optužnica sa kašnjenjem od 10 godina.

Ali sam smatrao da mi je moja dužnost i obaveza kao saborskog zastupnika da govorim, ali nisam htio govoriti o ovoj temi upravo zato da to ne svedemo na mene, na moj slučaj jer mislim da nije u redu da ja iz ovih klupa govorim i branim sebe ovdje. Ja ću to raditi tamo gdje je tome mjesto. I uz svo dužno poštovanje ne trebate me vi braniti, ne treba me nitko drugi braniti. Dapače, mislim da se nas treba uvijek držati za više standarde, dakle da bi mi trebali uvijek biti svojim nekakvim djelima primjer drugima. I to što je meni bio tu skinut imunitet, što se protiv mene vodi kazneni postupak s ovom današnjom točkom nema apsolutno nikakve veze. A imunitet nas ne štiti od kaznenog progona tj. štiti ali mislim da se iza toga nitko ne bi trebao skrivati. On nas ne štiti ni od prekršaja u prometu kako je kolega Culej danas ranije rekao da je možda imao imunitet da ne bi neki dan platio kaznu za prebrzu vožnju. Imunitet je nešto što nama ovdje treba omogućiti za slobodu govora. Ja zaista nisam htio da ovo danas se svede na to.

Posebno vam zahvaljujem na tome da ste opet podsjetili na to da se trebamo koncentrirati na zakon, a ne na pojedince, na pojedine slučajeve, nego na zakon. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Saucha ja u svojoj replici kako a da ne repliciram na sve ono što ste vi govorili, a vi ste uglavnom govorili o sebi. Ja ću reći ono što je rekao gospodin Bošnjaković da je obilazeći zatvore našao tamo sve njih koji nitko nije kriv, svi su nevini. Govorite o svom slučaju maltene da bismo svi mi trebali biti suosjećajni u tom slučaju i maltene duševne boli vaše proživljavati na svojoj koži. Reko, ja imam svoj slučaj i ja mogu reći da nisam zadovoljan sa radom DORH-a isto tako. Ali ja sam ponosan na svoj slučaj, mada me često iz vaših klupa posebice kolega Stazić prozivaju i napadaju da sam ja onaj vandal koji je lomio društvenu imovinu državnu ćirilične natpise što uopće ne stoji i nije istina i pored snimaka i svjedoka i svega. Ali ja sam opet ponosan na to svoje djelo i jedva čekam taj sud da odem tamo i da dokažem to. Pa čak i da bude kontra i da jesam da dokažu, ja ću biti ponosan svejedno. I na koji način da vam se ja obratim u vezi teme kada ste izlagali svoj slučaj? Novaca nema, a nitko nije kriv. Barem je vaša stranka prvo privedi, pa ti dokazuj da si nevin na sudu. Bar se to tako kod vas radilo. Za 10 članaka sam optužen, a za ni jedan ne znam, kolega Saucha. Kolega Culej ja ne znam, mislim vi očito ili niste slušali ili ste naprosto jednostavno zločesti. Dakle, ja ni jednom riječju, ni jednom riječju nisam spominjao svoj slučaj, niti ne tražim od nikog simpatiju, a ponajmanje od vas. Znači od vas ne tražim niti simpatiju, niti suosjećanje, niti zaštitu, niti bilo što. Mislim vi ste sada potegli ovu raspravu. Vi ste potegli ovu temu. Ja sam se priznao dotaknuo oko jedne benigne stvari što ste vi spomenuli da ste ne znam platili prekršajnu kaznu zbog prebrze vožnje to je nešto sasvim deseto. Evo vi meni tu sada sudite, a ja sam malo prije replicirao kolegi Pernaru i rekao sam mu da bi lijepo molio da se bilo kakva rasprava o bilo kojoj temi koja je vezana za rad DORH-a ili izmjene zakona ne svede na moj slučaj. Da, ja ću svoju pravdu potražiti tj. ne da ću potražiti pravdu, nego ja ću odgovarati u za to predviđenim institucijama. Nisam došao ovdje se braniti niti od vas bilo što tražiti.

Što se tiče ovoga što ste zadnje rekli, da to je problem. Činjenica da u današnje vrijeme je osoba prvo kriva, a onda kasnije mora dokazivati svoju nevinost umjesto da to bude obrnuto. Kolega Saucha javio sam se za repliku vama da istaknemo jedan problem. Vi ste spomenuli da bi bilo dobro imamo zakone, zakone treba primjenjivati. Ne primjenjujemo ih i zato imamo problem. A tu je vrlo bitna edukacija svih koji su zaposleni u pravosudnom sustavu, pa je dobro i ovom prilikom spomenuti da u zadnjih 5 godina niti jedan vježbenik nije zaposlen u sustavu pravosuđa. A to je onda odmah i pitanje obnavljanja ljudi koji su zaposleni u pravosudnom sustavu, pa bi bilo dobro čuti i danas od državne tajnice da li je ove godine napokon krenulo zapošljavanje vježbenika u pravosudnom sustavu. Jel' tako? Primjenu zakona možemo stvarno proširiti onda na sve.

Dakle, ako se rasterećuje Državno odvjetništvo, onda očito postoji manjak kapaciteta. I mislim da kolega Jovanović ovdje ništa nije mislio zlonamjerno. Mislim da je svako dobro i poželjno da se predvide sredstva u državnom proračunu, da se uzimaju novi mladi ljudi u sustav Državnog odvjetništva oni koji žele raditi taj posao. Taj posao nije niti glamurozan, niti lijep. To je jedan vrlo ružan i naporan i težak posao i vjerujem da ima jako puno kolega koji bi se rađe odlučili biti ovdjetnici, nego državni odvjetnici, a nešto je lakši je posao i nešto se bolje plaća.

Jer nam se uvijek može desiti u nekom trenutku da jedan dio iz aparata državnog odvjetništva jednostavno odu, ne možete ljude zadržati. Znači ne možete ljude zadržati, ne možete ih lancima vezati.

S time da zaboravljamo da DORH nije samo kazneni progon. To je tema za neki drugu raspravu.

Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Dakle, mi danas ukidamo Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine. I mi ćemo sada kao taj zakon ugraditi u neki drugi zakon i on će se navodno provoditi. Mi ćemo s time spriječiti korupciju, kaznit ćemo ratne profitere, kaznit ćemo nezakonitu pretvorbu. Dakle, obećava nam se da ćemo konačno doživjeti ono o čemu sanjamo od kad je praktički Hrvatska proglašena samostalnom državom. Evo statistika službena. Znači godine 2010. izglasana je izmjena Ustava na način da je propisano da ne zastarijevaju kaznena djela ratnog profiterstva kao niti kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena za vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države. Imovinska korist ostvarena tim djelima ili povezana s njima oduzet će se. Prema podacima Ministarstva pravosuđa od navedene promjene Ustava 2010. godine do 1. siječnja 2015. zbog počinjenih kaznenih djela ratnog profiterstva pokrenuto je ukupno 17 kaznenih postupaka za 5 godina. Šest kaznenih postupaka zbog kaznenih djela iz procesa pretvorbe, znači jedan godišnje. Tri postupka zbog počinjenih kaznenih djela iz procesa privatizacije znači svake dvije godine jedan. I deset postupaka zbog počinjenih kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. U navedenim kaznenim postupcima ukupno su donesene 3 pravomoćne presude od čega je jedna oslobađajuća i jedna osuđujuća presuda za kazneno djelo ratnog profiterstva te jedna oslobađajuća presuda za kazneno djelo iz procesa pretvorbe. Znači u 6 godina, u 5 godina tri presude od čega su dvije bile oslobađajuće. U jedinom pravomoćno okončanom postupku u kojemu je osuđena jedna osoba za kazneno djelo ratnog profiterstva oduzeta imovinska korist u iznosu 3 milijuna 610 tisuća kuna. Evo, mi smo dakle saznali da u Hrvatskoj ratnih profitera pretvorbenih i privatizacijskih kriminalaca ima ukupno jedan. Jedan čovjek je to radio. I sada se ja moram zaista pitati cjelokupnu hrvatsku javnost da li da se grohotom nasmijemo na jedno ovakvo izvješće i na ovakav zakon ili da svi zajedno gorko zaplačemo nad pravosuđem koje donosi zakone, i provodi zakona i danas opet ukida zakone, nadopunjuje zakone, mijenja zakone, a od svega toga u praksi nema ama baš ništa. Ako želite izvješće Državnog odvjetništva za 2015. godinu o primjeni Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela itd. vođen je postupak protiv 47 osoba, a protiv tih 47 osoba za dvije osobe donesena je prvostupanjska presuda. Također je podneseno 6 žalbi na već donesene presude, pa su 3 žalbe završile oslobađajućim presudama, a 3 osobe su vraćene na prvostupanjsko suđenje što znači da 2015. godine nije oduzeta imovina ali baš niti jednom jedinom kriminalcu. Kako je to moguće? Kako je to moguće? Pravosuđe u Hrvatskoj ne postoji, nema ga. Zato što bi vjerojatno oni koji vode to isto pravosuđe i koji donose ove zakone morali sami sebe osuditi. I to je glavni razlog zbog čega svi ovi zakoni kako god se oni zvali, kako god efektno ime imali, kako god efektno obrazloženje nikada u praksi neće dati nikakvoga rezultata. I meni je žao što je ministar Šprlje ovdje bio samo jedno kratko vrijeme, a nakon toga je napustio raspravu jer bih ga ja između ostaloga želio pitati u vezi ove nezakonite imovinske koristi, koliko je Republika Hrvatska Državno odvjetništvo, njegovo ministarstvo otkrilo recimo tajnih računa kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu? Evo, jučer se pisalo o tajnim računima u kojima su sudjelovale hrvatske tvrtke. Sjećamo se panamskim papira gdje su se također spominjale hrvatske tvrtke. Evo ja u ruci imam iskaz dan na Općinskom sudu u Rijeci 20. ožujka 2015. godine. Ovo mi je dao Pokret za otpor Rijeka u kojemu bivša zaposlenica dakle državne uprave svjedoči da gospodin Slavko Linić ima tajni račun u Italiji. On je inače u imovinskoj kartici prijavio da nema nikakvu imovinu. O tim tajnim računima detaljan ispis informacija dobilo je Državno odvjetništvo 2016. godine. Do dan danas nije poduzeto ama baš ništa. Nemojte me krivo shvatiti. Ja vjerujem da je to samo kap u moru, da je to vrh sante leda. Naravno ne trebate niti sumnjati da je žena koja je ovo primijetila i koja je iznijela dokaze i svjedočila na sudu dobila otkaz.

Sada pazite što ona svjedoči na sudu, citiram da ne bi opet bilo da sam nešto izmislio: „Ja sam vodila pred ovim sudom dva sudska spora i to prvo za mobing te sam u svezi tog sudskog spora od srpnja 2010. do lipnja 2011. bila ukupno 4 puta psihijatrijski psihijatrijski vještačena, 4 puta su psihijatrijski vještačili osobu koja prijavljuje dakle krađu državne imovine. A sve kako bi utvrdili da li sam duševno bolesna. Sva ta vještačenja na kraju su bila u moju korist a nakon toga je sudac predložio da se moj suprug psihijatrijski vještači. Pa je vještakinja psihijatrijske struke rekla da ga neće vještačiti jer on nije stranka u postupku ali bez obzira na to s njim je objavljen razgovor. Evo službeni zapisnik suda. Znači u Hrvatskoj u kojoj ne postoji zakon o mobingu, u kojoj ne postoji zakon o zviždačima, kada netko pokušava prijaviti kriminal njega se psihijatrijski vještači, evo čuli smo 4 puta i njegovu familiju se šikanira, dijele se otkazi i od svega toga u državni proračun kao što smo čuli vraćeno je 3 milijuna kuna od jedne osobe. A priča se, a ja vjerujem da ste vi isto tako čuli i ja vjerujem da je to čak i istina da su iz države iznesene milijarde, preko računa u Liechtensteinu, preko računa u Monte Carlu, preko off-short tvrtki koje su se godinama legalno objavljivale po hrvatskom tisku, na djevičanskim otocima, na Malti, na Cipru. Koliko je kuna vraćeno u hrvatski državni proračun? To je ono ključno pitanje koje zanima građane. Znači nije stvar u tome da mi danas ukinemo Zakon o stjecanju imovinske koristi pa ga formalno prebacimo u neki drugi zakon kako god se on zvao o kaznenom postupku ili ne znam već kakvo ime ima nego je stvar u tome da zakon treba provesti a on se ne provodi i to hrvatski građani znaju. I svi oni koji sada ovdje raspravljaju o nekim člancima i o nekim efektnim terminima znaju da ih hrvatski građani gledaju i da im ne vjeruju. Ponavljam, žao mi je što ministar nije ovdje, volio bih da mi nešto kaže o tome i ako ništa drugo mi barem možemo reći ispred Živoga zida da ako ikada budemo u prilici da ćemo sigurno raditi na otkrivanju tih tajnih računa i neće nam trebati nikakav zakon. Možemo ih sve ukinuti ali ćemo na tome i sigurno ćemo vratiti jer nismo sudjelovali u tome kriminalu i nećemo. Uvaženi kolega Bunjac, slušao sam vaše izlaganje i dok ste vi govorili slušao sam kako argumentirano iznosite činjenicu po činjenicu koje su same po sebi šokantne. Znači poruka koju hrvatsko pravosuđe šalje ljudima koji se bave kriminalom pogotovo onog najgoreg tipa, pretvorbeni, privatizacijski i ratno profiterstvo jest, nema veze što ste recimo u doba rata prodavali naftu neprijatelju, nema veze što ste kupovali tvornice za kunu, nema veze što ste upropastili stotine tisuća radnih mjesta, to je poruka koja se šalje. I postavlja se pitanje, logičko pitanje, hrvatski narod dokle će šutjeti, dokle ćeš gledati ovu predstavu i farsu u Saboru, dokle ćeš mirno gledati kako ostaješ bez ičega, kako te deru na sve moguće načine i govore ti da ti moraš platiti za lopovluk nekog drugog, odnosno zna se kog? Hrvatski narode ustani, ljudski rode probudi se, ljudski rode prestani gledati kako te strižu kao ovcu, kako rade od tebe hrvatski narode naivce, kako rade budale od tebe i kako rade topovsko meso za neke strane ratove s kojima mi nemamo ništa.

Evo odgovoriti ću danas ovdje, kolega Bulj je govorio o tome da je ovdje većina zastupnika koji su normalno dobi za to adekvatni, sudjelovalo u Domovinskom ratu. I ja ću vam isto reći da sudjelovali smo mnogi a i sjećamo se kako je to bilo, reći ću vam. … [[Govornik se ne razumije.]] dobili dobru hranu, dobivali smo konzerve JNA stare po 20 godina, uniforme su bile isto neke njihove skombinirane u hrvatske odjednom, imali smo kalašnjikove rumunjske vrijedne po 10 dolara i s time smo se borili a samo 20, 30km iza naših leđa su dolazili šleperi i šleperi pomoći iz Švicarske, iz inozemstva, iz Njemačke, iz Austrije koje nikada nismo vidjeli. Nikada, predivne uniforme, predivno oružje, predivna hrana, nikada mi to nismo vidjeli. Jedna imovinska korist, 3 milijuna kuna. I nije, nije uzalud kada oni kažu, kada postoji jedna uzrečica, nekako mi je zapela za uho, znate li koji su gori od onih koji su Hrvatsku napadali? Oni koji su profitirali na muci branitelja, ti su gori. Znamo samo da neki ljudi imaju mogućnost ljetovati na Karibima i na Mauritiusima, voziti jahte, ubiti ne znam 5 ljudi i nikada ne završiti na sudu, odnosno u zatvoru.

Uvaženi i poštovani kolegice i kolege zastupnici. Postaviti ću pitanje. Pitanje vama ali i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, hoće li ovim izmjenama zakona biti sankcioniran najgori mogući kriminal? A ja ću vam pročitati o čemu se radi, kaže ovako „Kako je i zašto Bajić štitio Čermaka i zataškavao šverc nafte Srbima tijekom rata. Čudna pitanja zamjenice Županijskog državnog odvjetništva podnositelju kaznene prijave protiv Čermaka nije ništa drugo nego manipulacija DORH-a i želja da se pronađe razlog odbacivanja svake krivnje ratnih profitera. Ispada da ukoliko kaznene prijave hrvatskih građana ne sadržavaju točne brojeve bankovnih računa u banci odnosno točan broj pokradenih dolara ili eura na tom ili tim računima, prijava automatski ide u koš“ Pazite ovo „nakon naših natpisa o Ivanu Čermaku i „njegovim poslovima“ koji su mu donijeli ogromno bogatstvo svakodnevno nam se javljaju čitatelji s novim dokazima o mutnim generalovim poslovima posebice tijekom Domovinskog rada. Tako nam se javio i Saša Radović iz Pule koji je još prije pet godina DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv Ivana Čermaka zbog kaznenog djela pomaganja neprijatelju, podrivanja vojne i obrambene moći države, te zlouporabe položaja i ovlasti. Budući da je na snazi Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Radović se nadao da bi DORH mogao ispitati njegove navode, no tada je na čelu DORH-a bio Mladen Bajić poznat po zaštiti državnih dužnosnika i sve je završilo u njegovoj ladici. Kao dragovoljac Domovinskog rata od '91. do '95. godine glavni instruktor borbenih vještina Specijalnih postrojbi glavnog stožera HV-a časnik za stegu i časnik SIS-a smatram veleizdajom snabdijevanje srpskih tenkova hrvatskom naftom koji su ubijali moje suborce tijekom Domovinskog rata. Neosporna notorna činjenica da je kao glavni logističar HV-a Ivan Čermak najodgovornija osoba za te zločine temeljem kojih je i stekao milijunske dobiti zloupotrebljavajući položaj i ovlasti. Saznanje o navedenom stekao je kaže na temelju službenih dokumenata i po nizu javnih objava koje nikad nisu demantirane te na temelju razgovora s braniteljima. Nakon čvrstog uvjerenja da je spomenuti niz nedemantiranih javnih objava evidentan dokaz veleizdaje podnio je kaznenu prijavu sa opsežnom dokumentacijom i svjedocima. Međutim dvije godine nakon podnošenja kaznene prijave dobio je dopis od zamjenice državnog odvjetnika Danijele Pajić. Njena pitanja na koje je on trebao dati dodatna pojašnjenja bila su tako sročena da je na njih bilo nemoguće odgovoriti. Odgovore bi teško mogla dati Obamina nacionalna sigurnosna agencija. O kojim računima se Ivana Čermaka se točno radi, te na koji su račun prema mojim navodima sjedale milijunske svote, gdje su ti računi i u kojim bankama. U svojem odgovoru on je podsjetio zamjenicu Pajić da je ubijanje naših branitelja iako posredno zločin, a za sve navode iz kaznene prijave je ustvrdio kako se temelje na relevantnim dokumentima, izjavama visokih dužnosnika, Mesić, Manolić, Tus, Borković, Mladi Jastreb, mnogi branitelji, te po nizu javnih i nedemantiranih objava u tisku i na internetu. Iz priloženih podataka posebice iz izjave Stipe Mesića na svjedočenju u Haagu '97. godine“, pazite navodnike, „preko Valentića sam znao da Abdić dobiva velike količine goriva od INA-e u Zagrebu. Abdić se borio protiv armije BiH. rekli su mi da tone goriva u cisternama odlaze na srpsku stranu. To nas je iznenadilo jer smo se borili protiv Srba, a istodobno ih opskrbljivali gorivom. Razvidno je da se radi o nafti INA-e. Kao drugo, konvoj cisterni hrvatske nafte kretali su se iz Splita i Ploča na pobunjeničke teritorije gdje je distribuciju kontrolirao ratni zločinac general Manilo Milovanović. O tome ima niz objavljenih inforamacija na internetu, ali najbolji opis daje Globus iz 13. rujna 2007. nafta je dolazila tankerima u sjevernu luku pa se u INA-om terminalu prekrcavalo u kamione koji su vozili na ruti Split-Livno-Banja Luka s tim da su u Livnu skidali hrvatske tablice i stavili srpske da se ne gubi vrijeme s formalnostima i carinom. To je bila zapadna ruta. A istočna ruta išla je pravcem Split-Čapljina-Trebinje, tablice su se mijenjale u Čapljini odakle se gorivo distribuiralo u Crnu Goru i Srbiju. Ukupna vrijednost šverca milijarde dolara, oko pet je isisano samo iz srpske ekonomije u doba dok se na ulicama Beograda iz kanistara prodavala litra za pet maraka“ Što vam hoću reći drage dame i gospodo? Najgori slučajevi kriminala se ne procesuiraju iako zakoni postoje. I mi ovdje pokušavamo dati privid javnosti da se borimo protiv kriminala odnosno da državne institucije sve čine da ga suzbiju i da nam građani sukladno tome vjeruju. Međutim dragi građani u ovoj zemlji se kriminal štiti, zakoni se donose, mijenjaju i ukidaju kao na pokretnoj traci, međutim kontinuitet je uvijek isti, a to je da pravde nema. Građane ne zanima koliko ćemo mi papira imati na stolu, koliko ćemo mi novih zakona donijeti, starih ukinuti ili postojećih izmijeniti, građane zanima hoće li biti pravde, hoće li kriminal biti kažnjen, hoće li ratni profiteri biti sankcionirani. A iz svega što smo do sada imali prilike vidjeti, očito je da nikada neće. I umjesto da najviši državni dužnosnici se bore protiv toga što sam napomenuo, znači teškog kriminala, da pozivaju DORH da istražuje, čime se bave? Oni se bave kako pomoći Ivici Todoriću još jednom čovjeku koji se iz te famozne pretvorbe i privatizacije iz nje izašao zapravo kao milijunaš, kao multimilijunaš i sada na njegovom tužnom sudbinom malte ne naši vladini dužnosnici poput baba narikača plaču i pitaju se kako tom čovjeku pomoći, kako spasiti Agrokor itd. Moje je pitanje opet za hrvatski narod, dokle ćeš gledati ovaj cirkus u Saboru, dokle ćeš gledati tu farsu praveći se da te se to ne tiče, dokle ćeš podržavati politiku i političare koji imaju prljavog novca, krvavog novca u svojim rukama koji su izdali svoju domovinu? Jer neprijatelj ako i napada moju državu njega mogu razumjeti, on ima svoje motive, ali domaćeg izdajnika, njega ne mogu razumjeti, njega osuđujem i on mi se gadi više nego neprijatelj. Neprijatelju čovjek može stisnuti ruku ali domaćem izdajniku, slugi, vazalu koji sustavno, namjerno i zapravo čak bih se usudio reći i nepovratno uništava vlastitu zemlju njemu ne mogu oprostiti. Zato pozivam građane da kada gledaju ovakve rasprave kao na primjer o ovom zakonu da se zapitaju koja je budućnost njihove zemlje ukoliko na vlasti ostanu oni koji su nas doveli u ovakvo stanje, stanje očaja, bijede, neimaštine i što je najgore od svega beznađa. Moja je želja da Hrvatska jednom bude pravna država, da se kriminal stvarni procesuira. Međutim, na žalost čini se da od toga neće biti ništa i to ne voljom zastupnika u Saboru jer oni nisu ti koji odlučuju već voljom naroda koji je odlučio da će na izborima podržati one političke stranke koje podržavaju kriminal najviše razine. Hrvatski narod najviše je odgovoran za sve zločine koji su se dogodili u našoj zemlji jer su ih tolerirali svojom šutnjom, svojom neaktivnošću i sudjelovanjem u zlu. Jer ona koji glasa za zlo, koji glasa za kriminal, koji glasa za one koji farbaju tunele, za one koji prodaju naftu Srbima tijekom rata, za one koji bankama rasprodaju nacionalne, koji prodaju domaće banke strancima i one, pazite ovo koji na telefonskim sjednicama prodaju firme od strateške vrijednosti u bescjenje. Oni koji strateške firmu miču oznaku strateške važnosti sa njih i stavljaju ih na bubanj poput i prodaju ih poput ja bih se usudio reći jabuka ili mandarina na placu. Dragi hrvatski narode molim te otvori oči, prestani šutjeti, prestani pristajat na ovu farsu jer o tebi se radi, o tvojoj sudbini.

Imamo nekoliko replika. Prva je Branimira Bunjca, uvaženog zastupnika. Hvala lijepa. Vi zastupniče Pernar govorili ste, obraćate se hrvatskom narodu i to je u biti jedini ispravan put kome u ovom trenutku možete govoriti jer mi smo danas vidjeli da tzv. oporba podržava HDZ-ovo objedinjavanje rasprave, oni su to podržali. Znači tri bitna zakona, tri presudna zakona za sudbinu hrvatskog naroda oni su podržali objedinjavanje samo kako bi čim prije završila o tome rasprava kako se ne bi o tome diskutiralo. Ta ista oporba, navodna, za svaku europsku direktivu koja dođe diže ruke složno sa HDZ-om. Mi čujemo te oporbe, ne znam da treba razgovarati sa premijerom i postići nekakvo zajedništvo. Čujemo da treba ne znam tri ministarstva prepustiti predsjednici iz redova HDZ-a izabrana. I zaista vi se morate pitati da li vi uopće možete govoriti ovdje o saborskim zastupnicima. Oni su čini se u istoj stranci. Evo ja imam, sad sam spomenuo slučaj bivšega potpredsjednika Vlade Linića iz 2015. godine, sad je na vlasti HDZ i jel' ga procesuiraju? Ne. Štite ga kao da je njihov. A zašto? Evo ovih dana smo čuli da ne znam se ministar graditeljstva ne usudi raščišćavati kriminal jer se računa na koaliciju sa HNS-om. To su javno izrečene stvari. I nitko ne reagira! Nitko ne demantira! O čemu mi pričamo? Jedino građani mogu promijeniti ovo stanje, nitko drugi. Iako to nije bila replika, ali odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Tako imamo slučaj da je jedna osoba, ministrica potpisivala obnove kuća u Gunji za iznos od 1700 eura po kvadratu. Vrijedi li? Je li trošak obnove kuća u Gunji uistinu 1700 eura po kvadratu? Ministrica ako se ne varam je dobacila upravo sada da jest. O.k. Onda će reći Čobanković isto da je zgrada u Planinskoj vrijedila toliko koliko je vrijedila i da nije bila preplaćena. Reći će i direktori javnih poduzeća koji su poslovali sa FIMI Mediom da su usluge FIMI Medie toliko vrijedile i to je modus operandi ovog korumpiranog sustava, ovog nakaradnog sustava koji vodi cijelu državu u propast, a naš narod u nestanak. I ja opet gospodine Bunjac se pitam kako hrvatski narod može slušati vaše riječi, slušat moje riječi, a ostat ravnodušan i izlazit redovno na izbore i glasati na one koji su mu uništili prošlost, koji mu uništavaju budućnost i koji mu neće dati da, da zapravo živi svoj na svome u miru i radosti. Od kad je ova politika, od kad se ovako uništava naš narod više nema osmjeha na ulici, nema osmjeha u tramvajima, nema osmjeha u autobusima. Postoji samo strah i postoji samo spletkarenje i postoji samo muka zapravo na licima naših građana. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Pernar sad ću vam pročitati nešta šta vi volite čuti. Govorili ste o domaćim izdajnicima, govorili ste o svemu. Čak ste mi i dragi u svom izlaganju.

Ja vidim da ste vi obljubljen ovdje u sabornici skor kao i ja, ali mi imamo bar jedan zajednički jezi, to je da nemamo dlake na tom istom jeziku pa onda damo svakom šta ga ide, ništa ne skrivamo. Govorili ste o domaćim izdajnicima, pa to je najveći problem u našoj domovini u našoj Hrvatskoj. Ti domaći izdajnici obilježili su našu Hrvatsku od bivše Jugoslavije od '45. Ti domaći izdajnici koji su terorizirali svoj hrvatski narod zajedno sa neprijateljima hrvatskoga naroda do '91. E onda '91. kada nisu vidjeli kakav će biti ishod Domovinskoga rata malo su se pritajili, pustili su hrvatske branitelje da se tuku sa svojim vjekovnim neprijateljima Srbima, moš mislit, mada su nekad bili i saveznici u nekim vremenima, i dok smo se mi tako malo počerupali, oni su lijepo našu državu opljačkali. Samo su prenamijenili izvore sredstava ponovno u svoje duboke džepove pa dok smo se mi vratili sa ratišta, što kaže gospodin Bunjac, oni rumunjci od deset dolara ja to nisam htio ni pogledati takve puške, nula bodova su bile žalio sam one koji ih nose, pored svih tih tajkuna ratnih profitera, pljačkaša kome mi možemo danas zahvaljivati za ovu državu? Nekim udbašima kako kažu, možda Perkoviću i Mustaću koje je opet jedna stranka štitila ih i u Hrvatskoj i u Münchenu ne bi li oni njih zaštitili da ne govore o njima. Tako da nam jedni te isti od '45. i njihovi nasljednici ispiru mozak, ispiru zlato iz naših rijeka i ispiru hrvatske kune iz naših džepova. Gospodine Culej, dojmio me vaš komentar i čovjek se stvarno pita uistinu ne vidje nema štrika za toliko Juda, tava je situacija u našoj zemlji, takvo je stanje nažalost u našem društvu. I društvo u kojem je toliko Juda, a ne da nema štrika, ima jedna jedina presuda, takvo društvo osuđeno je na samouništenje i na propast, a u isto vrijeme korumpirani medij, korporativni medij i državna televizija uvjeravaju narod i svekoliko pučanstvo da nas vode u raj u svjetlu budućnost, da nam je bolje da rastemo samo što eto građani koji bježe u autobusima, vlakovima i avionima naše zemlje eto toga nisu svjesni pa zato imaju potrebu non-stop ponavljati te bajke o rastu. A te bajke su laž. Istina je gospodine Culej da uskoro dolazi porez na nekretnine, porez koji će uništiti zapravo hrvatski narod, porez protiv kojeg ste vi i vaše kolege iz HDZ-a godinama govorili protiv njega i sve argumente koje ste vi govoriti tada protiv poreza na nekretnine ja ih prihvaćam, ja se s njima slažem.

Izvolite. Dosta je već rečeno tako ću pokušati skratiti svoju raspravu obzirom da je već i poodmaklo vrijeme. ono što želim reći da svi mi koji se bavimo politikom kada nas pitaju zašto se bavimo politikom, između ostalog, gotovo svi 100%-no kažemo da nam je cilj da osiguramo da svojim radom, da svojim zakonima koje donosimo osiguramo da Hrvatska bude zemlja slobodnih ljudi, da Hrvatska bude društvo koje je pravedno, da bude pravna država. A za to su potrebna recimo tri temelja, jedan je politička volja, drugi je zakonodavni okvir, treći je institucionalni okvir. Kada govorimo o političkoj volji onda je to i pokazivanje naših odnosa u Saboru, naših razgovora, naših diskusija. Pa recimo kada u Saboru napadamo kolegicu Mrak Taritaš citirajući emisiju koju vodi osuđeni narkodiler koji je kokainom plaćao prostitutke, sigurno ne predstavlja vjerodostojan način doprinosa Hrvatskoj kao društvo slobodnih ljudi, društvu u kojem političkom voljom osiguravamo da zakonodavni i institucionalni okvir doprinosi tom cilju slobodnog društva, pravne države i društva pravde. Dakle ako mi pokazujemo tu političku volju, a većinom pokazujemo uz ove iznimke koji samo potvrđuju pravilo, možemo si postaviti pitanje da li Hrvatska ima zakonodavni i institucionalni okvir koji osigurava društvo pravde i pravnu državu. Pa to je najlakše provjeriti putem broja pravomoćno osuđujućih presuda i ukupne vrijednosti oduzete imovine za protupravno stečenu imovinsku korist. Čuli smo danas evo i kolega Bunjac je vrlo to dobro i plastično prikazao da zapravo po tome ispada da mi nemamo zakonodavni i institucionalni okvir za uspješnu borbu s kriminalom i korupcijom. Ako pogledamo kroz povijest od dana kada je Hrvatska postala samostalna, možemo to podijeliti u tri faze. Prva faza je bila od devedesetih do 2000. zapravo najgora faza u razvoju hrvatskog društva kada je carovala korupcija, kada je carovao gospodarski kriminal, kada je nestalo 400 tisuća radnih mjesta, kada je nestalo trećina tvrtki u Hrvatskoj i kada se zapravo ništa nije događalo. 2001. počinje druga faza. Ta druga faza je faza kada je uspostavljen USKOK i ona je trajala negdje do 2008. godine kada se polako počinje stvarati taj zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv kriminala i korupcije. I u tom periodu dok se stvarao taj okvir opet su se dogodile dvostruka farbanja tunela, FIMI MEDIA, refmorkeri i onda počinje treća faza. Dakle u toj 3. fazi trebao se sankcionirati i taj gospodarski kriminal od '90.-te do 2000. i sklad gradnja, FIMI-MEDIA i sve ostalo. E tada je uspostavljena uskočka vertikala. Dakle na papiru sve je u redu. Dakle mi ne bi nikad uspjeli niti otvoriti ni zatvoriti 23. poglavlje da nismo dobili zeleno svjetlo koje je reklo, da vi u Hrvatskoj imate zakonodavni okvir, imate zakone, vi imate institucionalni okvir osobito nakon uspostave uskočke vertikale. Međutim rezultata nema. I zato svaki pokušaj da se taj zakonodavni okvir unaprijedi a ja tako doživljavam današnju raspravu je pokušaj u pravom smjeru. Prema tome kada ćemo moći reći da smo uspješni? Moći ćemo reći kada zaista se zločini i korupcija u Hrvatskoj ne budu isplatili. Oni se neće isplatiti samo ako se otkriju, ako postoje sankcije, ako su svi ljudi u Hrvatskoj spremni da se odupru zločinu i korupciji, samo ako postoji društvo koje osuđuje zločin i korupciju a ta osuda mora biti brz, mora biti vjerojatna i odlučna a osuda pravomoćna mora značiti i uvjerljivu kaznu. Kazna znači oduzimanje protuzakonito stečene imovine a toga za sada nema. Prema tome, s druge strane zločin i korupcija će se isplatiti ako ostanu neotkriveni, ako ostanu nekažnjeni i ako društvo sve to mirno trpi. Nažalost, imam dojam da u ovom trenutku prevladava ova druga situacija. Dakle da zločin i korupcija u Hrvatskoj ostaju nekažnjeni a značajan dio društva to mirno trpi. Prema tome, sve rasprave koje su danas bile ovdje kao doprinos prvom čitanju trebaju doprinijeti da u drugom čitanju dobijemo bolji zakonski okvir ali ono što je rekao danas kolega Orsat Miljenić, to je vrlo lijepo elaborirala i kolegica Roščić, mislim da trebamo krenuti u izradu potpuno novog zakonodavnog okvira za koji ne treba brzati. Možemo si dati cijeli naš mandat da na kraju, u posljednjoj godini mandata donesemo potpuno novi Zakon o kaznenom postupku, zakon koji će osigurati da dobijemo to da u Hrvatskoj nitko ne može nekažnjeno pljačkati hrvatske građane, hrvatski proračun i na temelju toga ostvarivati protuzakonito stečenu korist. Imamo dvije replike. Uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš je prva, izvolite. Kolega Jovanović, dakle danas u nekoliko navrata je bilo spomenuto moje ime i prezime, uvijek vam je u životu puno važnije o tome što govori, tko govori. Jednako tako postoji zaista obnova kuća u Županjskoj Posavini na koju sam ja ponosna i ne dam nikome da ju zagadi, ne dam nikome da zagadi taj posao jer smo u godini dana obnovili 2 tisuće kuća. Djeca u Županjskoj Posavini su krenula u školu isto kada su krenuli i u cijeloj Hrvatskoj iako su mi rekli da će to biti nemoguće, radili smo pod neljudskim uvjetima. I jednako tako kada gledate da je građevina, ima uzlazni rast u Hrvatskoj, jedan od razloga je to i Županjska Posavina gdje sve firme koje su aplicirale dobile su posao a jednako tako tema javne nabave je bila i cijena i svi su radili po istoj cijeni i ja sam ponosna na taj posao. Bez obzira na to, naravno doba je lokalnih izbora i svatko koristi priliku da zagadi nečiji posao ili nečiji lik i djelo, biti u Saboru je neusporedivo lakše nego biti u izvršnoj vlasti pa sam ja, vjerovali ili ne čula da sam za novce koje sam tamo zaradila kupila kuću u Malinskoj u iznosu od 700 tisuća eura, to je vikendica od mog svekra i svekrve koja je od '78. godine pa sam odlučila tužiti pa odustati. A nešto što sam, zapravo koji daje sliku svega čula, rekli su mi dali ste posao svom bratu. A ja kažem ja nemam brata, kaže nema veze ali dobro zvuči. Tako da jako puno posla koji je vezan uz Županjsku Posavinu nema veze ali dobro zvuči. Ali ja ne dam da se zagadi taj posao jer zahvaljujući tom poslu i Županjskoj Posavini nitko nije iselio nikud. A ono što o vašem poslu govori više od tisuću riječi a to je kada ljudi koji tamo žive kažu da taj prostor nikada nije izgledao tako kako izgleda.

Ja razumijem vašu potrebu da to kažete ali nije imalo nikakve veze a ne znam što će odgovoriti na to kolega Jovanović ali nešto očito želi. Da, kolega Reiner, potpredsjedniče, predsjedavajući. Upravo čuvanjem digniteta politike, političara i svih nas u ovoj sabornici i korektnim raspravama a ne nabacivanjem nekakvih kvazi poruka sa portala koje financira podzemlje da bi naštetilo kolegama u kampanji neće doprinijeti niti ugledu politike niti političara, niti nas saborskih zastupnika. Kolega Jovanoviću u izlaganju ste napravili prijelaz, mislim da je legitiman od rasprave o zakonu prema tome kojim modelom možemo uspostaviti tolerantno društvo. Slažem se s time da je to tolerantno društvo moguće uspostaviti jedino ukoliko poštujemo tuđu istinu, tuđe vrijednosti i tuđu djelatnu praksu. A tuđa istina, tuđa vrijednost i tuđa djelatna praksa ne bi smjela biti u suprotnosti sa zakonom, samo kao neko dodatno pojašnjenje onog vašeg izlaganja i u tome vidim upravo i doprinos ovog zakona da se ne ograničava samo na područje svog djelovanja nego da je u stanju proizvoditi pozitivne učinke u društvu, diskursu pa i u Parlamentu. Mi smo svi suočeni svakodnevno u susretima s građanima odgovarati na njihovo pitanje a jedno od najčešćih pitanja je zašto dozvoljavate da se hrvatski građani, hrvatske tvrtke, hrvatski proračun pljačka nekažnjeno. Kada će ti ljudi odgovarati za nedjela koja čine. I to je ono što je najteže odgovoriti. Dakle zašto naš zakonodavni okvir, zašto naš institucijski okvir nije dovoljno učinkovit da svaka pljačka, svaki kriminal budu kažnjeni i sankcionirani. Dok god to ne uspijemo nećemo ni mi biti uspješni političari i tu zaista ne treba postojati podjela i na lijevo i desno. Treba postojati samo podjela na dobre i na loše, a ja se nadam da ćemo svi mi u ovoj sabornici osigurati da donesemo dobre zakone, zakone koji će osigurati da pravda bude brza, dostižna i da u Hrvatskoj napokon nitko ne može krasti nekažnjeno a to do sada nije bio slučaj.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, a njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dat dodatno obrazloženje? Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa uvažen Sanja Mišević, izvolite. Prijedlog izmjena Kaznenog zakona odnosi se na transporiranje europskih direktiva. Intervenira se u dva članka što se tiče samih direktiva. Prva se odnosi na kazneno djelo zlouporabe povlaštenih informacija koja ovom intervencijom postaje blanketno kazneno djelo. Dakle, u svom zakonskom opisu upućuje na propise o tržištu kapitala. Sa ovom intervencijom proširuje se krug mogućih počinitelja kaznenog djela, propisuju se novi modeli počinjenja djela, te se povišava kazneno-pravna sankcija. Također se uvodi i kvalificirani oblik kaznenog djela. Što se tiče druge intervencije ona se odnosi na kazneno djelo zlouporabe tržišta kapitala. Ovo kazneno djelo je već od ranije bilo blanketno kazneno djelo, a intervencijom se proširuju radnje počinjenja kaznenog djela i na druge aktivnosti ili postupke koji utječu na cijenu jednog ili nekoliko financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora. Ostale intervencije se odnose na nomotehnička usklađenja samog zakona. Otvaram raspravu. Prvi se u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e javio Ivan Vilibor Sinčić. Nema ga [[Upadica: Oprostite ja ga mijenjam.]] Ne možete ga mijenjati, on gubi pravo na govor. Sljedeći u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Orsat Miljenić. Povlači. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Evo pred nama su izmjene Kaznenog zakona. One također znače implementaciju jedne direktive zapravo u naše kazneno zakonodavstvo. Naš Kazneni zakon kao što je poznato rađen je 2010., jedanaeste godine. Stupio je na snagu 2012. godine i to je jedan noviji dokument koji zapravo već prilikom izrade i objedinio brojne direktive zapravo koje su europska tijela donijela i po tome zapravo poprilično moderan zakon. Kazneni zakon nije mijenjan, nego je bila njegova jedna promjena a kod stupanja na snagu zapravo bila je objedinjena promjena koja se za vrijeme onog vacatio legis dogodila. Ovdje možemo reći samo da dolazi do implementacije jedne europske direktive kojom se zapravo štiti i ugrađuju se određeni mehanizmi vezano za zaštite tržišta, a to je direktiva koja zapravo govori o zlouporabi tržišta i ona govori o dva kaznena djela koja treba implementirati u naše zakonodavstvo. Ovo je jedna poprilično sofisticirana tako da kažem materija i na kraju krajeva društvo se razvija, razvijaju se i oblici poslovanja, razvijaju se i razni institucionalni oblici funkcioniranja zapravo društva. I jasno da prilikom takvih stvari dolazi i do određenih zlouporaba i do određenih negativnih pojava koja je potrebno onda i ugraditi u Kazneni zakon. Kazneni zakon je evo takav zakon kojim društvo propisuje koja su ponašanja nepoželjna i koja ponašanja zapravo zaslužuju osudu društva u cjelini i stoga u ovaj Kazneni zakon se implementira ova direktiva. Jasno da Hrvatska kao članica EU je dio jedne organizacije država koje moraju svoje zakonodavstvo usklađivati, koje moraju određene dijelove zakonodavstva učiniti kompatibilni jedni sa drugima.

Ako netko raspolaže takvim povlaštenim informacijama da to zlouporabi na način ili da to kupi ili da navede nekoga da to kupi ili da unese određeni neistinit podatak u medijski prostor i nekoga na taj način navede bilo da će netko pretrpiti veliku štetu u tom poslu, a zapravo netko će ostvarit veliku dobit. Stoga imamo zapravo u ova dva kaznena djela, imamo u principu i propisan krug osoba koje mogu počiniti takva djela. To su oni tzv. insajderi, to su članovi uprava, članovi nadzornih odbora, upravljačkih tijela dakle u određenim ustanovama.

Smatramo da je to jedna izmjena zakona koja će doprinijeti zaštitu od zlouporaba koje su moguće na našem tržištu i ona na neki način zapravo bolje regulira materiju nego što je ta materija danas regulirana.

Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Evo s obzirom da ste spomenuli, poštovani zastupniče Bošnjaković trgovanje informacijama, ja bih htio napomenuti da je jedna od najvećih prijevara koja je izvedena na taj način svakako slučaj švicarskog franka. Znači netko je znao unaprijed, unaprijed je znao da će doći do promjene tečaja i onda je putem osam banaka dopušteno da se ti krediti ne samo nude, nego da se ljude vuče za ruku da se forsiraju ti krediti i da se oni uvale građanima koji se do dan danas nisu izvukli iz bijede u cijelosti tih kredita.

Sada mene zanima da li će ovaj prijenos europske direktive koje dolazi kada je već cijela šteta napravljena odnosno dolazi prekasno, ima li neke nade da će se barem retrogradno postići neko obeštećenje za ljude koji su pretrpili katastrofalnu štetu uzimanjem tih kredita, znači nametanjem tih kredita odnosno hoće li netko konačno odgovarati za to trgovanje informacijama, da će znati informacije koje nekomu mogu donijeti korist, a drugomu štetu, a da istovremeno država ne odradi onaj posao koji je trebala odraditi?

To je puno složenije i puno obimnije nego što su naši dojmovi o tome. Stoga evo ako vi imate bilo kakva saznanja i postoje državna tijela koja na tome trebaju raditi, a ovaj hrvatski zakon je donio zakon i to čini mi se jednom vrlo ozbiljnom većinom da su ti građani koji su ušli u te kredite zaštite i da se njima popravi šteta koliko god je to moguće.

I što znači za jednog građanina koji je opljačkan od strane banaka od strane ljudi poput Hanžekovića izmjena ovog zakona? Zašto se Ovršni zakon recimo ne izmijeni na način da Hrvatska ne bude El Dorado za Masone poput Marijana Hanžekovića, to mene zanima. Šta ima hrvatski narod od ovih direktiva? I znate šta će se dogoditi? Dogodit će vam se to da će biti tih slučajeva koje mi sada raspravljamo isto kao što je govorio kolega Bunjac da je bilo ne znam u šest godina jedan godišnje optužen, a na kraju jedan jedini osuđen. Znači to su zakoni koje vi radite, zakoni za jednu osobu, zakoni od kojih društvo nikad neće imati koristi, a imate očigledan kriminal pred očima njega ne sankcionirate, njega ne procesuirate, te zakone ne mijenjate. Ako znate da je bilo u par godina u četiri godine ako se ne varam, sedam milijuna ovrha, a da je trošak ovršnog postupka po ovrsi bio recimo 600 kuna minimalno, pa zapitajte se kolike to cifre ovršni stroj ponjapao, pomazao i progutao odnosno koliko je građanima izbio kuna iz džepa.

Ja vjerujem da ćete vi u ovom drugom čitanju imati određene amandmane kojim ćete iskazati kako vi vidite Ovršni zakon kako bi trebao izgledati. A ovo više mislim da prelazi okvire našeg Poslovnika i ne želim biti ničiji odvjetnik, ali ljude ovdje spominjati u kontekstu da su oni opljačkali, da su oni lopovi, da su oni moralne nakaze ili tako nešto mislim da nije korektno vis a vis poslovnika sa ove govornice upućivati takve riječi. Ipak postoje nekakva tijela koja se time bave i ako je neko lopov onda će se to utvrditi u kaznenom postupku, izreći će se pravomoćna presuda i tek tada i naš Ustav kaže da možemo za nekoga reći da je lopov ako to dokumentiramo ovime. A inače ovaj način mislim da prelazi okvire i pristojnosti, ali i Ustava i svega toga i ja moram priznati da to mi je vrlo, vrlo tužno i ružno uopće i slušati, pa bez obzira šta vi o bilo kome mislili ja mislim da se trebamo držati Ustava, da se trebamo držati određenih normi koje su legitimne.

Nema ga, gubi pravo na raspravu. Uvažene dame i gospodo, ovaj zakon odnosno primjena EU direktive još jedne neće ništa promijeniti u životima naših građana. Kada se ulazilo u EU naši građani su mislili da sada kada uđemo, tj. nakon što uđemo, da se više neće događati situacija kao što se događalo u prošlosti. Građani su mislili sada će biti pravde, sada će iznad hrvatskog pravosuđa biti neko drugo pravosuđe, pravni okviri i pravne norme i sada će naš problem unutar zemaljske korupcije biti riješen. Međutim, to se naravno nije dogodilo. Naš pravosudni sustav je očajan, kakav je bio i prije ulaska u EU s napomenom da od 2011. je Ovršni zakon izmijenjen dramatično na štetu građana, dramatično. I kaže gospodin Bošnjaković iz HDZ-a da nitko tko nije pravomoćno osuđen da je lopov, da ga se ne može smatrati lopovom ili tako nazivati.

I ako bi se uistinu za takvu misao trebao čekati pravorijek, pravomoćna presuda, pa onda bismo mogli reći da 99,9% članova HDZ-a su najpošteniji ljudi jer nemaju ni jednu pravomoćnu presudu ili možda ima, na prste jedne ruke možda ima pravomoćnih presuda protiv njihovih članova. Pa čak je i pravomoćna presuda protiv same njihove stranke pala. To su ozbiljne misli i naš pravni sustav umjesto da se pozabavi s time, znači zašto su optužnice takve da padaju, zašto su presude takve da se ruše, zašto Ustavni sud po političkim ključevima donosi presude, oslobađa krive. Umjesto toga, mi na stolu imamo opet nekakvo usklađivanje, opet je EU na menue a od svih tih izmjena kažem hrvatski narod nema ništa. Svaka rasprava u ovom Saboru je dobrodošla ali one ključne rasprave, njih nema. Najbitnija rasprava koja bi svakako morala se provesti jest ta da se postavi pitanje zašto u Europskoj uniji se države članice ne mogu izravno financirati od svojih vlastitih središnjih banaka nego moraju imati privatne banke kao posrednike. Na taj način privatne banke novcem iz centralnih banaka pojedinih država članica kamatare te iste države članice. Radi se o kriminalu najviše razine, te informacije svi znaju ali nažalost to nikoga ne zanima. Volio bih da jednoga dana Hrvatski sabor bude mjesto za koje kada hrvatski građani čuju će reći da, ponosan sam na zastupnike. Da, oni su donijeli zakon u moju korist a ne u korist recimo privilegirane manjine koju u slučaju ovrha, kao što sam rekao predvodi notorni mason Marijan Handžeković koji čak mene i tuži, koji čak mene i tuži dame i gospodo jer se uvrijedio zbog toga jer sam rekao zapravo istinu o njegovom liku i djelu, odnosno jer sam progovorio o onome što radi hrvatskim građanima. On smatra da je to ispravno. Nažalost i HDZ i SDP kao dvije najveće stranke takav sustav ovrha koji ne postoji, ne u EU nego vjerojatno nigdje na svijetu također smatraju ispravnim. Žalosno je sve to i često puta se pitam hoće li naš narod otvoriti oči i hoće li ljudi iz velikih stranaka ikada reći da, bili smo u krivu, da ovaj sustav ovrha je bio usmjeren protiv ljudi, bio je u korist jedne privilegirane manjine itd. Zašto recimo ovršni sustav nas ne uskladimo sa ovršnim sudstvom u EU da sudovi moraju provoditi ovrhe a ne javni bilježnici? Zašto ta pod navodnicima EU direktiva ne dođe na dnevni red ili europski zakon ako europski sud kaže da ovrhe mogu raditi samo sudovi a ne javni bilježnici, odnosno da se pod sudom koji daje ovrhu ne može smatrati javni bilježnik? Zašto se onda hrvatsko pravosuđe u tom slučaju ne uskladi? Zašto se o toj temi javno ne raspravlja? Zato jer Hrvatski sabor, zato jer hrvatski zastupnici štite interes masonerije predvođene Marijanom Handžekovićem a ne hrvatskog naroda. Nažalost, narod mora znati tko mu je neprijatelj i mora znati tko surađuje sa istim. Budući da u onome što je govorio kolega Pernar nije bilo ni jedne jedine rečenice o Kaznenom zakonu, ne znam što će kolega Bunjac replicirati ali izvolite, vi ste se javili za repliku. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Pernar, znači vi ste govorili o tome da svaki zakon ima svoje uzroke i posljedice, da svaka medalja ima svoja dva lica. Evo mi vidimo ovdje zadnji puta premijer je otišao iz sabornice kada smo govoriti, sad je otišao ministar, upravo je pobjegao i gospodin Bošnjaković jer je njemu neugodno to slušati što mi govorimo, on to ne može podnijeti. On može, njegov svijet završava na Kamenitim vratima. To je njegov svijet. A da samo jednom dođe na šalter FINA-e i da 8 sati sluša ono što slušaju djelatnice koje tamo rade, budite sigurni da bi itekako radio na rješenju hrvatskih građana. Onda bi mu bilo sto puta više neugodno nego što mu je u ovom trenutku. Evo prva FINA vam je tu 200 metara. Sjednite, slušajte što ljudi govore. Usporedite sa onim što govori gospodin Pernar, usporedite sa onim što govori gospodin Bošnjaković pa ćete vidjeti što narod misli. Što on misli o našem pravosuđu, o tim zakonima, o Ustavu na koji se cijelo vrijeme pozivamo, o nekakvoj finoći. 68% hrvatskih građana prema znanstvenoj studiji Ekonomskog instituta posuđuje novac da bi preživjelo. Gdje mi živimo?

I na vašu repliku koja nije imala nikakve veze sa Kaznenim zakonom odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Uvaženi kolega Bunjac, da mislim da ljudi koji stavljaju točke nama na dnevni red za raspravu su ljudi koji su isključeni iz stvarnosti, koji žive možda ne na engleskom dvoru ali u bruxellskom dvoru, koji dolaze iz Bruxellesa, iz Washingtona, iz Svjetske banke, iz veleposlanstava, iz Bečkog dvora itd. To je ekipa koja vlada Hrvatskom. Na žalost hrvatski narod je umjesto svojih predstavnika, znači predstavnika naroda odabrao da ih predstavlja elita, elita koji su direktive EU iznad njihovog interesa. Elita kojoj su za građane nebitne točke dnevnog reda prve na dnevnom redu, elita koja umjesto da se suprotstavi interesu masonerije služi interesima masonerije. Netko će reći to je bezazleno društvo. Marijan Hanžeković je samo jedan čovjek. Čak bih se usudio reći da ga poneki mediji njegovi nazivaju filantropom, čovjekoljubom. Međutim, ako vidimo da je to čovjek koji u emisiji Nedjeljom u 2 izjavljuje ja sam stvorio ovrhe, odnosno ovakav ovršni sustav kakav nije viđen na ovim prostorima do današnjeg dana. Ako takav čovjek može slobodno gaziti ljudsko dostojanstvo, ponižavati građane i to uz pomoć države neka se građani zapitaju kamo će ih ta politika odvesti i da li će i dalje na izborima davati glasove [[Upadica Reiner: Hvala.]] predstavnicima elite i masonerije. Nakon što na žalost nismo baš raspravili Kazneni zakon jer o njemu gotovo da i nije bilo govora. Ja zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra ćemo nastaviti sa radom u 9,30 sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, prvo čitanje, P.Z. br. 111.